Dobro jutro poštovane kolegice i kolege, ja vas molim da evo zauzmemo mjesta svoja i da nastavimo sa radom kako je i planirano po dnevnom redu. Dakle, sad je, dolazi na red Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 145. Izvolite kolega Bunjac, javili ste se.

Gospodine potpredsjedniče Sabora, tražim stanku također od 10 minuta kako bi izvijesto građane o gubicima prilikom ulaganja obveznih mirovinskih fondova u sustav Agrokor o čemu javnost nema saznanja. Uvaženi zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče.

Hvala lijepo.

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Danas je malo više od dva mjeseca od donošenja lex Agrokora koji je u Saboru prihvaćen sa 83 glasa za i ovaj kratak rok bio je sasvim dovoljan da se jasno vide koje su posljedice toga zakona. Naime, sve ono što je tada Vlada govorila prije 2 mjeseca da će se tim zakonom postići pokazalo se kao netočno. Govorilo se između ostaloga da je samo dio Agrokora u problemima, da u njemu postoje zdrave tvrtke poput Leda ili Jamnice. Međutim, saznali smo da su te tvrtke u još gorem stanju od samoga Konzuma, da vrijede doslovno nula kuna, pa je njihovim dionicama nakon katastrofalnog pada prekinuta trgovina na Zagrebačkoj burzi. Pričalo se da se negativni trend može preokrenuti dodatnom intervencijom Vlade što je posve krivo jer nema te beneficije koju Agrokor od Vlade nije već dobio u zadnjih 15 godina. Dug Agrokora je samo u mandatu samo ove Vlade porastao za 6 milijardi kuna i sada trenutno iznosi 40 milijardi. Prodaja Konzuma pala je za 30% Kreditni rejting tvrtke samo u ovoj kalendarskoj godini snižen je čak 4 puta. Pokazalo se da Agrokor nema za plaće, a kamoli za dobavljače i još manje za banke i da očekuje da mu vjerovnici otpišu minimalno ¾ duga. Samo za održanje tekućeg poslovanja Agrokoru treba milijardu eura, a da se pritom kreditoru ne nudi čak niti vlasništvo nad tvrtkom. Između ostaloga, Vlada je govorila da Hrvatska država neće preuzeti odgovornost za dugove Agrokora, međutim američki saveznici koji su ušli u tvrtku tvrde suprotno, da će upravo Vlada biti odgovorna za štetu koju trpe vjerovnici budući da su lex Agrokorom promijenjena standardna tržišna pravila. Da je Vlada direktno odgovorna za Agrokor najbolje se vidjelo 29. svibnja kada je premijer Plenković pregovarao sa zamjenikom predsjednika Uprave Sberbank Maksimom Poletajevim. On pregovara o kreditu za privatnu tvrtku u kojoj u Nadzornom odboru i dalje sjede Ivica Todorić i njegovi ljudi i vuku konce poslovanja. Da se Hrvatskoj državi ne piše dobro pokazuje i činjenica da su vjerovničko vijeće Agrokora ušli američki lešinarski fondovi, a poznato je da je njihova glavna metoda naplate tužba protiv Hrvatske države, odnosno države u kojoj se oni pojavljuju. Vlada je govorila da će pomoći dobavljačima, a vidimo da u ovoj situaciji banke imaju povlašteni položaj budući im se nude tzv. Roll up aranžmani. Slijedom toga dobavljači se okreću stranim trgovačkim lancima, a prije svega Lidlu. Zastupnici su opravdavali izglasavanje lex Agrokora zaštitom radnih mjesta, a privremeni upravitelj Ante Ramljak već najavljuje otkaze i to prvenstveno u BiH za početak. Pričalo se kako će BDP nastaviti rasti, a vrlo objektivni izvještaji recimo čak i guvernera HNB-a najavljuju da će BDP padati ne samo u Hrvatskoj, nego čak u Srbiji i BiH posljedično ovomu zakonu. Također u zadnjih mjesec dana zahvaljujući lošim potezima Vlade porastao je udio loših i nenaplativih kredita, pala je potrošnja i splasnuo optimizam potrošača. Slijedom svega navedenoga sada se vidi i ono što smo i prije znali, a to je da lex Agrokor ima funkciju spašavanja jednoga propaloga tajkuna koji je blago rečeno poslovao na granici zakona u zaštitu samog vrha vlasti u Hrvatskoj. Zaštitom „gazde“ Vlada u biti štiti samu sebe od sudskoga progona. Pritom i odluka o pet milijuna kuna koji se daju DORH-u za istraživanje kriminala samo dimna zavjesa kojom se želi prikazati da je sav pretvorbeni kriminal u stvari bio legalan. Vlada je u stvari napravila sljedeće. U prvoj etapi saniranja navodne štete ona želi glumiti medijatora, međutim u konačnici Vlada će morati stati direktno iza Agrokora, kreditirati ga i de facto preuzeti vlasništvo nad cijelom tvrtkom. Za posljedicu ćemo imati povećanje javnoga duga i novu recesiju prije isteka mandata Vlade od četiri godine. Takav rasplet neminovno zahtijeva ostavku Vlade. Taman i da nije došlo do raskida koalicije HDZ-a i MOST-a Vlada je pala na Agrokoru i to sasvim jasno treba reći hrvatskim građanima. Da je bilo političke mudrosti parlamentarni izbori već bi bili održani, a ovako svjedočimo nezapamćenom igrokazu vladajućih garnitura koje su odvele hrvatski politički život na samo moralno dno. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, poštovani građani koji nas pratite putem svojih ekrana. Želim vas obavijestiti, o onome što je očito jedna od zabranjenih tema u hrvatskoj javnosti, a to je ulaganje obveznih mirovinskih fondova u kompanije u sastavu koncerna Agrokor. Da vas samo podsjetim, obvezni mirovinski fondovi imaju ključni zadatak da ulažu u novac koji se prikuplja u drugi mirovinski stup, ostvare na temelju takvih ulaganja određenu dobit za poboljšanje standarda i povećanje mirovina budućih umirovljenika. No, ovdje imamo slučaj ogromnih gubitaka. O tome vas želim izvijestiti i ne želim se baviti pitanjima preslagivanja. Tako zvani ustvari obvezni mirovinski fondovi su zbog ulaganja u dionice Agrokora, ostvarile ogromne gubitke, a o tome se šuti. Tko i zašto skriva ovu istinu? Već sam i ranije u Saboru kod izvještaja godišnjih obveznih mirovinskih fondova upozoravao da su ti izvještaji pisani obranaški, gdje se menadžeri pravdaju da su mogli biti i bolji, al eto nije se imalo gdje ulagati. Naravno, baš ovih mjeseci vidimo da to nije tako. Zašto? Sasvim suprotno, fond menadžeri se lako uključuju posebne aranžmane s pojedinim vlasnicima kompanija ili pokorne izvršavaju naloge političara. Za to je najbolji primjer Agrokora ili preciznije dioničkog društva Ledo. Kao što vam je poznato u prosincu 2012. godine, sva 4 mirovinska fonda su uložila u kupnju 63 tisuće 900 dionica Leda i platila 510 milijuna kuna, dakle svaku dionicu, čak 8 tisuća kuna. Danas je cijena te dionice, više nego prepolovljena, da vas ne gnjavim sa nizom informacija. Danas smo ustvari svjedoci prave drame oko Agrokora jer svi samo pričaju o dobavljačima i bankama, ali nitko ili malo tko priča o posebnim dobavljačima kapitala. Zašto su OMF-ovi financirali, dakle, ove kompanije, po kakvim aranžmanima? Oni su to radili u ime svih članova obveznih mirovinskih fondova, uloživši više od pola milijarde kuna u Ledo, u ovom slučaju. Prema zadnjim podacima, mirovinski fondovi su prije obustave trgovine na Burzi, povećali čak broj dionica u Ledu na skoro 70 tisuća, što je vrlo zanimljivo. Jedan obvezni mirovinski fond je prodao svoje dionice, to je Erste plavi, al ostala 3 imaju čak više dionica nego li kod dokapitalizacije 2012. godine. Tako kad znamo da je Lado jamac platac, za kredite Agrokora, blizu 19 milijardi kuna, onda mi sa sigurnošću možemo reći sljedeće, da su članovi i obveznih mirovinskih fondova izgubili preko 600 milijuna kuna u dionice samo Leda. Ponavljam, OMF-ovi su izgubili oko 600 milijuna kuna uloživši samo u dionice Leda. Zašto se o tome šuti? Zanimljivo je u ovom slučaju, da unatoč priličnom iznosu suvlasništva, nitko od predstavnika obveznih mirovinskih fondova nije bio u nadzornom odboru, iako su u drugima slučajevima uredno sjedili u nadzornim odborima, kao predstavnici mirovinskih fondova. Zašto su i kome smetali? Zašto i kako su na to pristali? Sada pojedini obvezni mirovinski fondovi daju takve izjave da ispada da njihovi predstavnici nisu bili njihovi, ako su čak i bili, već da ih je predlagao prethodni nadzorni odbor. Dakle, poštovane kolegice i kolege, poštovani građani, vidimo da ovdje ima puno netransparentnosti. Danas sam uputio zahtjev Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih institucija, sa zahtjevom da traži od obveznih mirovinskih fondova da za svaku kategoriju ulaganja sastavi analizu svih realiziranih i nerealiziranih gubitaka od ulaganja u dionice i obveznice, računajući od 2008. godine do danas da vidimo pravu sliku stvari. Od HNB-a, danas sam zatražio analizu kreditiranja svih povezanih društava u sustava Agrokor, od strane banaka. I da završim ovu priču. Konačno, ako pogledamo rezultate trgovanja obveznih mirovinskih fondova za ožujak ove godine, kako posljedica slučaja Agrokor, tada je vidljivo da je samo u kategoriji B u mjesec dana, gdje se nalazi otprilike 90% sve imovine fondova, izgubljeno čak milijardu i pol kuna. Dragi umirovljenici i vi koji izdvajate u drugi mirovinski stup, vi ne znate što se dešava. I da završim, zalažem se za stabilan, transparentan mirovinski sustav i tražit ću formiranje istražnog povjerenstva u ulozi HNB i HNF u slučaju ulaganja u sustav Agrokor. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Kada ste prije dva mjeseca, donosio zakon, ispričavam se, Zakon o izvanrednoj upravi, poznatiji kao lex Agrokor, rekli smo, govorili smo, tvrdili smo da je to loš zakon, koji Hrvatskoj niti Agrokoru ne može donijeti ništa dobro. Ali ne mi nismo samo kritizirali, mi smo vam iznijeli vrlo jasne prijedloge kako se ta situacija može popraviti. Sjetite se samo govora i izlaganja našeg kolege Lalovca. Sada, nakon 2 mjeseca, sa iznimnim žaljenjem možemo utvrditi da sve ono što smo i najavljivali, sve ono čega smo se pribojavali, dolazi na naplatu. Poštovane kolegice i kolege, Hrvatska biva tužena. To danas već možemo čitati ne samo u hrvatskim medijima, to možemo čitati na jednom Bloombergu, kojeg čitaju svi investitori u svijetu. Koliko je Agrokor uspješan nakon 2 mjeseca izvanredne uprave? Pa Mudis mu je već 4 put smanjio kreditni rejting. 4 put u 6 mjeseci. Jel to mjerilo uspjeha? Nije. Šta se događa sa Konzumom? U trenutku kada u travnju u prometu maloprodaje u RH raste iznad prosjeka EU promet u Konzumu pada. Dakle promet u Hrvatskoj, prodaja u trgovačkim lancima u Hrvatskoj raste, a Konzum i dalje propada. Jeli to uspjeh izvanredne uprave? Nije. Poštovane kolegice i kolege, koliko je zakon uspješan i kvalitetan vidimo od toga što izvanredna uprava danas izmišlja nekakav Roll upp model koji nije predviđen zakonom. Kada ste obrazlagali članak 39. Zakona o izvanrednoj upravi, sve ono što ste tada govorili suprotno je onome što danas gospodin Ramljak najavljuje i zbog toga ćemo štetu plaćati svi mi. I reći ću vam nešto, ova današnja politička situacija, ovo grčevito držanje za vlast, ovo sramotno čuvanje fotelja, nije posljedica ničeg drugog nego pokušaja da se sakrije sve ono što će isplivati iz zadnja dva mjeseca primjene lex Agrokora, zakona kojeg je pisala jedna klika okupljena oko gospođe Dalić, a podržana od strane premijera Plenkovića. I zato se čudim onima koji danas pristaju biti smokvin list takvoj Vladi, a do jučer su glasali protiv tog zakona. Čudim se onima koji se danas kriju iza obrane kurikuralne reforme koji će sutra morati provoditi zajedno sa HRAST-om jer bez HRAST-a većine u Hrvatskom saboru nema, a istovremeno zatvaraju oči da svo zlo koje nam je došlo sa Zakonom o izvanrednoj upravi. Poštovane kolegice i kolege, bez obzira na svu štetu koja je nastala u dva mjeseca primjene ovog zakona još uvijek nije kasno, još uvijek nije kasno da ga promijenimo, još uvijek nije kasno da poslušate savjete koje vam je vrlo konkretno i jasno dao kolega Lalovac, još uvijek nije kasno da napravite pravu stvar. Ali svi znamo kakav je HDZ uvijek bio i znamo da od toga biti ništa neće.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja bih mogao sada reći da sam bio u pravu kroz cijelo ovo vrijeme, mogao bi se naslađivati nad svim onim izjavama predsjednika HNS-a odnosno bivšeg predsjednika Ivana Vrdoljaka o tome kako ja lažem o koaliciji HDZ-a i HNS-a, ali ja se neću danas uopće baviti HNS-om. To je bila jedna logična odluka cijeli razvoj situacije je ukazivao da će se dogoditi upravo to. Svi znamo da je HNS potpisao zahtjev za opoziv predsjednika Sabora Bože Petrova i time izravno pogodovao HDZ-u, držao mu ljestve i namjera je bila da se nakon lokalnih izbora da HNS uđe u tu Vladu što se na kraju i dogodilo. Mnogi mediji napadaju HNS, ništa se s HNS-om neće dogoditi, to je stranka koja ima 2 do 3% koja ovisi o tome da ima svoje ljude u određenim strukturama u javnim poduzećima, od toga egzistira, HNS će nastaviti egzistirati na taj način. Ali ono što je ozbiljno ugroženo, to je slogan predsjednika HDZ-a premijera Andreja Plenkovića. Ja bih vas podsjetio na to da se premijer kroz cijelo ovo vrijeme pozivao na kolegijalnost, da su MOST-ovi ministri izigrali kolegijalnost prema svome kolegi glasajući protiv njega i da se zbog toga odlučio na onaj igrokaz izbacivanja MOST-ovih ministara iz Vlade, da bi sada nudio brda i doline političkoj stranci koja je pokrenula opoziv ministra Marića. Znači, Plenković je pokazao ne kolegijalnost prema ministru Mariću uvođenjem odnosno predlaganjem ministara iz kvote HNS-a u Vladu RH. Kome to nije jasno, taj ništa ne razumije. Ali nažalost Plenković će i dalje pričati o vjerodostojnosti, pričat će o stabilnosti, pričat će o nekolegijalnosti. Ima tu još zanimljivih situacija, znači Plenković je toliko branio ministra Marića i govorio nama da ne bi bilo kolegijalno glasati protiv ministra Barišića, znači ministra Barišića ne Marića, da bi sada se odrekao ministra Barišića i dao Ministarstvo obrazovanja HNS-u. Toliko o kolegijalnosti prema ministru Barišiću koji je postao ministar ovdje i mi smo mu dali povjerenje. Nakon tog zahtjeva HNS-a za njegovim opozivom, upravo iz kolegijalnosti prema Vladi nismo glasali protiv da ta Vlada preživi i nastavi dalje, a sada se toj stranci koja je pokrenula opoziv ministra Barišića, kojega je ovdje žestoko napadala sada se odriče premijer ministra Barišića i daje toj stranci Ministarstvo obrazovanja. Kolege iz HDZ-a to je van svake vjerodostojnosti, to je van svake kolegijalnosti, to je gaženje svih moralnih načela. Naravno da ne možete, ali vi ćete nam ponovno prodavati nekakvu priču o stabilnosti, o kolegijalnosti. Od drugog mjeseca se vode razgovori sa HNS-om, namjera je bila jedina, možda je čak i dogovoren to pokretanje opoziva ministra Marića jer ste znali odnosno znao je premijer da smo mi ljudi koji imaju načela, vrijednosti, ideale, koji ne mogu prijeći preko toga, a to je valjda svima jasno da je ministar Marić znao što se događa u Agrokoru i sada ste sklopili tu koaliciju kako vaš bivši kolega Zlatko Hasanbegović kaže protuprirodni blud, znači on je rekao da je to protuprirodni blud sa HNS-om. Ja ne znam jeli protuprirodni blud, ali sigurno, sigurno kolege nije vjerodostojno, nema veze s vjerodostojnošću.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama pripada sustavu obiteljske politike i socijalne sigurnosti kojim se na izravan način štiti majčinstvo, olakšava usklađenost obiteljskih i profesionalnih obaveza, potiče natalitet, omogućava se veće sudjelovanje očeva u ranom podizanju i odgoju djece, potiče se posvojiteljstvo, udomiteljstvo. Zakon uređuje pitanje ostvarivanja prava trudnica, rodilja odnosno roditelja, posvojitelja, na odgovarajuća vremenske i novčane potpore bez obzira na radno-pravni status, te sukladno svojoj svrsi donošenja na odgovarajući način propisuje neke obveze poslodavcu o pogledu zaštite i prava trudnica, roditelja i majki do prve godine života djeteta na radnom mjestu. Zakon je kao i ovaj izmjena koju predlažemo usklađen sa zakonodavstvom RH, Ustavom RH i ono što volimo reći, i usklađen je sa direktivama EU-a i zbog toga je imao nekoliko izmjena. Pristupili smo prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama iz razloga što željeli povisiti financijske potpore mladim obiteljima. Dakle, ovim prijedlogom izmjena i dopune nismo dirali u postojeća prava korisnika niti u smislu uskraćivanja prava, smanjivanjem, niti nadopunjavanjem nekih novih prava.

Ova izmjena je jedna od najznačajnijih mjera s ciljem poticanja demografske obnove i demografskog razvoja RH. Republika Hrvatska se i nadalje suočava sa vrlo nepovoljnim demografskim kretanjima koja su nesumnjivo dugoročna prijetnja daljnjem sveopćem razvoju Hrvatske kao i s promjenama dobne strukture stanovništva koje su se ugledale u stalnom padu novorođene djece i zastupljenosti mlađeg stanovništva ukupnom broju stanovnika nasuprot rasta broja starijeg stanovništva, osobito onih izvan radne dobi. Imamo negativni prirodni prirast, negativni saldo netom migracije, pad ukupnog broja stanovnika, te se ubrajamo u skupinu država Europe koja bilježe istodobni prirodni pad i negativni saldo migracija.

Prirodni prirast također je negativan. Udio starijeg stanovništva, starijeg od 65 godina i više, u 2000. godini iznosio je 18,6% a već u 2015. iznosi 19% Također ono što svi znamo, imamo i negativan migracijski saldo. Demografski okvir te ekonomske i socijalne procese ogledaju se i u strukturu hrvatske obitelji, broj sklopljenih brakova kontinuirano opada, razvedeni brakovi rastu, u 2015. godini bilo je sklopljeno 19834 brakova, a razvedenih 6010. S obzirom na sva ova demografska kretanja, s obzirom na ovu obiteljsku situaciju smatrali smo da je nakon 9 godina izuzetno bilo hitno povećati rodiljne i roditeljske potpore u financijskom smislu. Izmjene se predlaže povećanje novčane potpore na pojedine skupine prava korisnika kako bi se dodatno potaklo korištenje roditeljskog dopusta od strane oba roditelja, odnosno pružila kvalitetnija i sustavnija potpora obiteljima s novorođenom djecom prvenstveno se odnose na povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene roditelje, onih drugih 6 mjeseci sa dosadašnjeg limita 2660 kuna 80 lipa na 3991 kunu 20 lipa. Povećanje visine novčane naknade za nezaposlene roditelje, te zaposlene roditelje koji ne ispunjavaju zakonom propisani uvjet staža osiguranja 12 mjeseci neprekidno i 18 mjeseci s prekidima sa 1663 kune na iznos od 2328 kuna. Povećanjem naknade obuhvatit će se i roditelji koji mogu koristiti pravo na roditeljski dopust za rođene blizance treće i svako slijedeće dijete do treće godine života djeteta povećanje sa 1663 kune na 2328 kuna. Povećava se i novčana potpora za zaposlene i samozaposlene roditelje koji koriste dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju povećanje isto na 70% proračunske osnovice, te za rad sa polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta kao i druga prava povezanih skupina korisnika.

Predlažemo zastupnicima da nakon rasprave usvoje ovaj predloženi zakon kako bi mogli isplaćivati povećane potpore našim mladim obiteljima već od 1. srpnja 2017. godine.

Prva je uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo ministrice, evo ja sam pozorno slušala vaše izlaganje i na početku želim reći kako podržavam ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona i konačno evo nakon 9 godina da se i ove potpore mijenjaju. Izuzetno mi je žao što do toga već i ranije nije došlo. Ali moram vam evo skrenuti pozornost na povećanje naknade zaposlenim i samozaposlenim roditeljima zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. Sa 65% na 70% sasvim sigurno nije dovoljno. Radi se o djeci s teškoćama u razvoju i svi znamo kakav je to zadatak roditelja i što te roditelje na žalost očekuje. Iako se i pokret osoba sa invaliditetom, a i vi u Vladi, pa evo i mi ovdje zalažemo ipak za jednu integraciju djece u normalan život, dakle trebali bi ići u vrtić, trebali bi ići u škole. I ako mene osobno pitate ja bih rađe da ti roditelji rade, pa makar i sa polovicom radnog vremena, ali da ne sjede kod kuće. Jer i njima je potrebno da se odmore malo od teškoća koje njihova djeca imaju, a za djecu da ne govorim koliko je to potrebno ako su integrirani u društvo. Stoga mislim da će mali broj roditelja koristiti ovo pravo, ali bit će ih. Znam da ćete donositi cjeloviti novi zakon koji bi tada očekujem trebao doista osobe [[Upadica Reiner: Hvala.]] sa invaliditetom, odnosno djecu s teškoćama u razvoju uvrstiti u povećanje ove naknade odnosno [[Upadica Reiner: Hvala.]] na pravičan način riješiti naknade za njihove roditelja. Poštovani potpredsjedniče. Zahvaljujem poštovana zastupnice na ovim i primjedbama i kritikama i prijedlozima kojih smo itekako svjesni. Međutim, jasno da se radi uvijek o nekakvim ograničavajućim financijskim sredstvima. Ono što smatramo da nismo napravili na bilo koji način diskriminaciju prema i ovoj skupini korisnika iz razloga što smo u prvu godinu svima povećali jednako. Dakle, u tom dijelu mislim da smo se vodili tom jednom određenom kriteriju pravičnosti i išli smo onda na ovo blago povećanje vodeći računa da od druge do osme godine života djeteta koje ima teškoće u razvoju roditelj kad ostvaruje poštedu od prava, poštedu od rada radi njege djeteta ostvaruje i neke druge naknade za koje sto posto smo svi sigurni i svjesni da neće biti dostatne. Kako radimo na konsolidaciji socijalnih naknada i kako smo usmjereni prema povećanju svih socijalnih naknada, pogotovo one koje su vezane za osobe sa invaliditetom smatramo da ćemo u dogledno vrijeme u skladu sa proračunskim mogućnostima ići i na to financijsko poboljšanje sa ciljem poboljšanja materijalnog statusa naših obitelji. I samo ću se kratko osvrnuti.

Danas imamo Ustav o jednakosti, ali je činjenica, da ta jednakost na teritoriju RH, prema obiteljima nije jednaka, pa tako vam mogu kazati da u Zagrebu, a to je poznato svima, imamo besplatne udžbenike, organizirane dječje vrtiće, besplatan prijevoz, besplatnu marendu za učenike, dok u brojnim područjima RH, to jest, u dvije trećine, tu mogućnost nemamo. Zbog čega? Ne samo zbog ministarstva, nego zbog brojnih decentraliziranih sredstava koji ne služe svrsi, jer osnivači škola su uglavnom županije i gradovi, većinom županije i vrtića i tu se ne ulaže. U zadnjih 20 godina. Al puno je bitnija Superba nego ulaganje u besplatne udžbenike. Znači mi kršimo Ustav RH, zbog toga se ljudi iseljavaju i mlade obitelji. Znači, danas su nama rodilišta prazna, 100 tisuća ljudi je manje u Dalmatinskoj zagoru u zadnjih 25 godina. Na području Vrgoračkog i Imotskog, Cetinskog kraja, Drniškog kraja, otoka, je pusta zemlja. Nemamo vrtiće, nemamo besplatne udžbenike, ljudi nemaju posla, tako da je ovo kap u moru. Ovo je refleksija dobra tamo gdje je dobro organiziran sustav i školstava i vrtića i posla za obitelji. Na ovaj način vrlo malo činimo.

Poštovani zastupniče, ja se sa vama u potpunosti slažem, slažem se da je ovo zaista kap vode u moru, međutim, smatramo da je ipak početak i da čekajući vrijeme kada ćemo imati jako puno novaca, pa ćemo zadovoljiti sve ove potrebe, mislim da nema zaista nikakvog smisla, smatramo da je dobra osnova za svako povećanje i poboljšanje i financijskih potpora, ali i usklađivanje ostalih prava prema roditeljima i prema posvajateljima, odnosno svim drugim kategorijama koji su obuhvaćeni ovim zakonom, da se ipak osvrnem više, orijentiramo na ovaj zakon. Slažem se sa vama da zbog neravnomjernog razvoja Hrvatske su, zaista u teškoj situaciji naše mlade obitelji, pogotovo djeca. Zadatak je države da se opredijeli za jedan onaj osnovni standard koji bi trebali imati svi. Zbog toga smo se mi u ministarstvu zalagali za rodiljne i roditeljske potpore, da ih povisimo u ovom financijskom iznosu, a smatrali smo da neki drugi oblici jednokratnih pomoći koji bi išli univerzalno za sve, ne bi bili dobri upravo iz ovih razloga. Jer univerzalno za sve nije uvijek jednako, iz razloga što neki socijalni programi, nekih gradova i općina, već na svoj način stimuliraju demografske, odnosno natalitetne mjere, možda čak i u većem obimu nego šta ovaj čas će to raditi država.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrica Murganić, pa odmah moram reći da nas upravo negativni demografski trendovi obvezuju na poduzimanje niza mjera i poteza o čemu svjedoči zapravo, ovaj prijedlog zakona. Ono što moram reći na početku, da kao otac 3 djece osobito pozdravljam povećanje naknade plaće za roditelje koji koriste roditeljski dopust za rođenje blizance, za treće ili svako sljedeće dijete u trajanju 30 mjeseci, odnosno, uglavnom je to do navršene 3 godine djeteta. Ovim se izmjenama, znači, za tu skupinu limit novčane naknade povećava sa 50 na 70% proračunske osnovice, odnosno točnije sa 1663 kune na 2328 kuna, što iznosi gotovo 670 kuna povećanja na mjesečnoj razini, a ukoliko taj roditeljski dopust koristimo u punom vremenu, to je iznos od gotovo 20 tisuća kuna više u odnosu na dosadašnju zakonsku praksu. Naravno da smo svi svjesni da ova mjera i ovo povećanje neće biti prevaga obiteljima da se odluče na 3 ili 4 dijete, ali to je koliko sam shvatio, samo jedna u nisu mjera, odnosno, jedan dio mozaika, koji će pomoći mladim obiteljima u onim najosjetljivijim trenucima, u trenucima podizanja svojih obitelji. Nešto smo slično već komentirali prilikom rasprave O Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita. Ono što me zanima, kako je ovo povećanje temeljeno zapravo na osiguranim sredstvima iz državnog proračuna za 2017. godinu i na projekcijama za 2018. i 2019. godinu, znači postoji li mogućnost dodatnog povećavanja u budućnosti ukoliko kretanja na državnoj razini budu pozitivnija, odnosno bolja u odnosu na projekcije za te godine 2018. i 2019. Poštovani kolega zastupniče, u svakom slučaju, uvijek postoje mogućnosti, pogotovo ako postoji politička volja da se sredstva iz proračuna usmjere na dobre politike. Mislimo da je ovo dobra obiteljska i dobra, dio obiteljske i dio demografske politike koji je dobar koji ide u dobrom smjeru i stvara jednu dobru podlogu za jednu još kvalitetniju nadogradnju. Svakako da smo mi sada u ovim projekcijama osigurali sredstva i za 2019. godinu. Kontinuitet na ovoj razini je svakako zagarantirani i za ubuduće, a sve šta je povećanje u smislu društvene nadogradnje svakako ovisi ono što svi znamo o punjenju proračuna odnosno uz gospodarski rast i nova radna mjesta sa boljim plaćama pa će se i u sklopu doprinosa i poreza bolje puniti proračun. Izvolite. Evo ovaj zakon smatram da je korak naprijed što se tiče demografske obnove, međutim to je kap u moru, to je samo jedna mjera. Mi moramo dozvoliti odnosno osigurati da obitelji i djeca na svakom koraku u svemu što rade svakog dana u životu osjete da se država brine za njih, da se društvo brine za njih. Evo ja bih vam htio prezentirati jednu stvar koja se nalazi na dnevnom redu, dio je demografske politike Živoga zida. Dakle mi smo stavili u proceduru prijedlog broj 78. Prijedlog zakona o posebnom porezu na imovinu kreditnih institucija. Dakle, što je osnovna ideja? Ovako mi već to raspoređujemo sredstva unutar proračuna, unutar postojećeg novca. Ono što predlaže naš prijedlog zakona je da se stavi porez na imovinu banaka, na taj način bi se na godinu, dakle ovdje govorimo o nekakvih 800 milijuna u tri godine na način na koji smo mi predložili bi se na godinu 2,5 milijarde kuna uzelo iz bankarskog sektora, od njihovog profita i rasporedilo bi se, međutim ne u proračun nego u poseban izvanproračunski fond kao što imamo mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, Fond za okoliš itd. dakle osnovati poseban izvanproračunski fond da su sredstva centralizirana, da su specijalizirana i onda da se usklađuju sa programima demografske obnove. Prema tome, molim vas da razmislite o našem prijedlogu zakona, to je još rekao bih slabašan zakon u odnosu na ono što imaju neke europske zemlje. Francuska ima puno veći porez na imovinu banaka, puno veći.

Hvala poštovani zastupniče. Ono što zaista je možda čak i rijetko u zadnje vrijeme u našoj politici da imamo svi isto mišljenje i pozdravljamo dobre mjere. To je upravo ovdje iskazano vezano za mjeru demografske politike. Svakako da svi imamo dobre namjere, svakako da svi imamo svoje prijedloge, za svaki prijedlog treba i dobre procjene, analize i vrijeme. Ono što smo mogli učiniti u ovih šest mjeseci s obzirom na raspoložive financije na određenim pozicijama, mi smo učinili, radimo i dalje na svim mjerama demografske obnove, ali za to nam svakako trebaju i dodatna sredstva. Sve što je razumno i sve što neće dovesti do drugih neravnoteža, mi svi, a ja osobno s obzirom da sam za ovaj resor za sada najodgovornija ću podržati.

Uvažena gospođo ministrice. U svakom slučaju treba pohvaliti, praktički podržat upravo ovo što se konačno krenulo sustavno promišljati o demografskoj politici i mislim da ovdje neće biti nekog tko neće biti da bi prihvatio ovaj zakon. Međutim ja bih upozorio na nešto što se događa ovdje u Hrvatskoj, o čemu ćete i vi i vaše ministarstvo, ali mislim i svi mi ostali počet voditi brigu. Činjenica je da stalno mi sa terena načelnici, gradonačelnici od Istre koji sada tamo dogovaraju, pričamo o nekakvoj decentralizaciji i onome što se događa u svakom gradu i općini. Svaki grad i općina pokušava na svoj način potaknuti i tu demografsku politiku, pokušava omogućiti i olakšati roditeljima, međutim najbolja pomoć je i bit će u trenutku kada roditelj ne bude prisiljen tražiti pomoć već kada se stvore gospodarski uvjeti da on sa svojim prihodima i primanjima može odgajati svoju djecu. Ono što se trenutno događa, a to govorim iz razloga što sam i ja povukao jedan potez, a čini mi se da nije pošten. Naime, Zagreb je krenuo sa besplatnim udžbenicima pa se to malo pokrenulo i onda smo mi u mom gradu donijeli takvu odluku pa i mi smo krenuli sa nabavkom besplatnih udžbenika jer imamo takav financijski potencijal da to možemo. Međutim, imamo susjednih gradova i općina koje tako nešto ne mogu izrealizirati. Zašto su moja djeca u Bakru bolja od djece u Fužinama ili u Grižanama, Triblja ili kod Franje u Pleternici ili negdje u Slavoniji? Zagreb je to pokrenuo, Zagreb ima u Zagreb se sliva novac iz čitave Hrvatske iz svih naših gradova i općina i on ima tu mogućnost. Mnogi gradovi i općine to nemaju. Ja u mom gradu imam tu mogućnost donijeti takvu odluku i donijeli smo, ali smatram da nije poštena jer za mene je roditelj u mome gradu isto vrijedan kao i roditelj u susjednom gradu i općini koji graniči sa mnom, a koji nema tih mogućnosti. Mislim da će vaše ministarstvo, ali i Vlada i sve buduće vlade morat početi voditi brigu o tome i o konačnoj decentralizaciji u tom smislu da se omogući jedinicama lokalne samouprave da svojim roditeljima na svojem području i djeci omogući što bolje i što jednakije uvjete. Ja ne znam hoću li uspjeti sada suvislo koncentrirano i koncizno vam dati odgovor međutim činjenica je da imamo i ono što sam i odgovorila kolegi, neravnomjerni razvoj iz razloga što neki gradovi su po svemu, imaju bolje gospodarstvo, veću zaposlenost, onda imaju i jači proračun, zašto što imaju, i dobro je da su ga onda usmjerili na socijalne programe. Ono što možda bi ja naglasila, dakle i sa državne razine državnog proračuna se kupuju odnosno omogućavaju se djeci slabijeg imovinskog stanja da dobiju besplatne udžbenike. Sada su se gradovi opredijelili da to bez obzira na prihode i imovinski status roditelja dobivaju sva djeca, ja to zaista ne mogu komentirati, da li ćemo mi doći na tu razinu, da imaju sva djeca sva prava jednaka, jednake uvjete za kompletno razvoj, rast i život. Tome svakako svi težimo i mi koji smo na razini države, državnih resora, o tome vodimo računa ali ponavljam, i djeca slabijeg imovinskog stanja kroz resor socijalne skrbi mogu ostvariti pravo na besplatni udžbenik. Da li je dobro da su gradovi išli linearno svima, ako se radi o djeci, onda ja sve pozdravljam i sve u svakom slučaju dobro i pozitivno.

Uvažena ministrice, zahvaljujem na vašem izlaganju, imali smo na Odboru za zdravstvo i socijalno pitanje smo imali dosta dobru raspravu.

Naime, sam zakon je pisan 2008. godine kada je ministarstvo bilo sve sjedinjeno u jedno, i zdravstvo i socijalna pitanja, odnosno socijalna skrb u jedno ministarstvo i tad je to bilo nekako prirodno, međutim u EUROSTAT-u i drugim institucijama koje kod nas su radili međunarodnu usporedbu, kontinuirano se govori da imamo prevelike izdatke za zdravstvo, premalo za socijalnu skrb, međutim kontinuirano se socijalni transferi poput rodiljnih naknada financiraju iz obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno zakonu a ne iz socijalne skrbi tamo di to prirodno pripada i gdje je i nositelj samog zakona.

Poštovani zastupniče, imali smo raspravu na odboru, meni je jasno što želite reći, međutim odgovorit ću vam radi drugih zastupnika. Slažemo se da mi vrlo često te različite naknade, potpore, miješamo, imaju neki puta predznak, socijalni, spadaju u socijalnu politiku ili uglavnom, ili je to socijalna skrb dakle, ona zaštita najsiromašnijih. Razumijem ovo da se sva ta davanja terete na zdravstvo koje onda se prikazuje još u većem gubitku, odnosno sa još većim potrebama, ono što smatramo da ćemo i mi na toj jednoj stručnoj razini razdijeliti i prepoznati šta nam je demografska politika i šta su demografske mjere, a šta su one mjere koje spadaju isključivo potporu najsiromašnijim građanima jer demografske mjere ne mogu biti uvjetovane imovinom, odnosno financijskim prihodima obitelji, nego imaju jedna cilj nadogradnje, odnosno, poticaja. Kada u tom smislu se dođe do stručnog prepoznavanja i stavljanja adekvatnih predznaka na te određene mjere, financijski će se to vrlo lako razgraničiti tim više vrlo lako zato što sve ide iz državnog proračuna ali jasno, bit će čišći računi, ja to u svakom slučaju pozdravljam.

Hvala lijepa uvažena ministrice. Govorili ste o tome da je Hrvatska po demografskoj slici jedna od najgorih država na svijetu, da imamo negativni prirodni prirast, negativni saldo migracija, pad broja brakova, pad broja razvoda. Saznajemo iz ove analize da u Hrvatskoj više od pola obitelji ima samo jedno dijete i ta statistika koju ste iznijeli je doista crna. Ono što sam možda od vas očekivao da ćete imati hrabrosti reći koji su uzroci takvomu stanju jer lako je nabrojati dakle, neke negativne posljedice, ali ono nisu nastale slučajno, znači nešto stoji u pozadini svega toga. Evo, mnoge europske države nemaju takve trendove, što znači da smo mi na svoj određeni način u tome specifični. Možda lošem demografskom stanju doprinosi i Ovršni zakon, možda doprinose blokade, možda doprinosi stvaranje beskućništva, možda doprinose deložacije, možda doprinosi manjak ulaganja u obrazovanje, to su sve elementi koje treba analizirati prije nego se donesu neke mjere koje bi dakle mogli nazvati progresivnima u demografskom smislu. Mi u svakom slučaju ove vaše napore podržavamo, ne smatramo da je vaš ministarstvo odgovorno Podržat ćemo, dakle ove mjere, a kao što je rekao moj kolega Sinčić pripremili smo i vlastiti zakon kojim ćemo, dakle ojačati demografsku sliku Hrvatskoj pa se nadamo da ćete na Vladi taj zakon podržati kako bi Hrvatska u budućnosti imala izvješća koja su puno pozitivnija od ovih koja smo danas čuli. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani zastupniče. Kada govorimo o tome da li imamo hrabrosti identificirati uzroke imamo mi hrabrosti ih identificirati, imamo ih mi hrabrosti svi skupa o njima progovoriti. Jasno svatko će od nas staviti svoj kut gledanja i svoje prioritete i predlagat će isto tako po prioritetima i mjere kako ih riješiti. I ja mogu se sa svim ovim što ste vi rekli zaista složiti, to jesu problemi koji strše u našem društvu i oni su sigurno implicirali na sva negativna kretanja kojih mi sada imamo. Da li ih imamo više ili manje od drugih europskih zemalja isto u kontekstu toga kako smo se razvijali, kako inače smo imamo različiti položaj kao država u svemu pa tako i u ovome. Ja bih se onome još što ste vi dodali mogla nabrajati još štošta i lošu obiteljsku politiku, loš odnos prema obiteljima, imamo nestabilne obitelji, imamo brakorazvodne parnice u kojima najviše i najčešće stradaju djeca, gdje su djeca predmet nekakvih rješavanja partnerskih odnosa. Imamo zaista dosta problema. Ono što ja volim reći mi smo u svoj dio resora ušli i radimo ono što možemo sada u ovome času s time da gledamo i u budućnost. Prepoznajem među nama svima taj potencijal da ćemo tako i svi potaknuti sve ove probleme. Ja ne vidim ništa loše da se kroz ovu raspravu raspravljaju svi naši gorući problemi. I vjerujem ako budemo ustrajni i u nekakvim zajedničkim politikama da ćemo ih polako i ublažavati, riješit teško do kraja. Ne. Onda otvaram raspravu, pa ćemo po redu. Prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti uvažena zastupnica Ines Strenja Linić. Izvolite. Pozdravljam sve zastupnike prisutne prvenstveno i našu ministricu sa državnim tajnikom za demografiju. Klub MOST-a nezavisnih lista podržat će ovaj zakon. Predloženim zakonskim prijedlogom poduzimaju se dodatni napori u smjeru porasta nataliteta u RH povećanjem rodiljnih i roditeljskih potpora i to je svakako za podržati. Svrha ovih potpora je omogućavanje njege i brige o djetetu, podizanje djeteta, zaštita materinstva i usklađivanje obiteljskog i poslovnog života. Jer za vrijeme korištenja potpora roditeljima treba osigurati socijalnu sigurnost kroz odgovarajuću visinu naknade plaće i novčane naknade. A zašto? Opće je poznato da je razvoj djeteta najintenzivniji u prvim godinama života o čemu govori i UNICEF-ova kampanja „Prve tri su najvažnije“ UNICEF-ova kampanja „Prve tri su najvažnije“ govore o prvim godinama života odnosno u samoj prvoj kada u velikoj mjeri utječu na postignuća te godine na daljnja postignuća u odrasloj dobi. Dakle, mozak malog djeteta razvija se nevjerojatno brzo, a živčane veze potaknute u tom razdoblju interakcijom sa najbližim osobama ostaju zauvijek. Prilike propuštene u ranom djetinjstvu ne mogu se kasnije nadoknaditi, pa je važno djeci i njihovim roditeljima osigurati podršku u najranijoj dobi. Podrška treba početi već od rodilišta, jer svako dijete ima pravo na najbolji mogući početak života. Stoga je i svaki dan malog djeteta iznimno važan, a mi smo tu da tu podršku i osiguramo. Samo mjere populacijske politike moraju uistinu biti pronatalitetne i samo novčana davanja ne mogu biti ono što mi kao država trebamo osigurati tim obiteljima. Danas smo već u raspravi i nekoliko puta čuli i vjerujem da ćemo i kasnije, jer ovo je nešto za što smo svi živo zainteresirani, a to nisu samo novčane potpore tijekom prve godine života, nego i besplatni udžbenici za svu djecu socijalno ugroženu prvenstveno djecu ako je školovanje obavezno i besplatne marende i produženi boravci za zaposlene roditelje ali i cjelokupno društveno okruženje koje će omogućiti da ti roditelji mogu kvalitetno biti roditelji i pružati toj djeci i sigurnost i dom i emocionalnu potporu, a da nisu rastrzani između toga da li će ostati bez posla ili ne. Zbog toga smatram da populacijske politike moraju biti uistinu populacijske, ali da je senzibiliziranje javnosti za probleme demografije i poticanje promjena u tom smislu krucijalno u ovom trenutku. Dakle, u Hrvatskoj već dugi niz godina uz sve promjene na vlasti bez prestanka su izrazito nepovoljni demografski procesi. Do sada niti jedna vlast ili politika nisu uspjeli zadržati mlade ljude koji napuštaju zemlju, promijeniti trend starenja nacije, potaknuti vlastito stanovništvo da ima više djece, vratiti značajniji dio populacije iz dijaspore ali i pokazati političku volju za integraciju imigranata. Jasna i alarmantna upozorenja došla su i 2015. iz UN-a koja su iznesena u izvješću World population prospects kada je rečeno da prema predviđanjima 2030. u Hrvatskoj će biti manje od 4 milijuna stanovnika a do 2100. Hrvatska bi ako nastavi sa postojećim demografskim trendovima imala svega 2,61 milijun stanovnika. Dakle, demografska politika mora biti sastavni dio razvoja jedne zemlje s nizom sveobuhvatnih mjera koje bi se trebale protezati na apsolutno sve segmente od ekonomije, socijalne do obrazovne sfere. Dakle mi mislimo da treba promijeniti sustav životnih vrednota, kako u njemu samo deklarativno, bi zapravo, kako u njemu bi se zalagali za povećanje potomstva i poticali želju za potomstvom. Vrednote su bitne. Ali nisu presudne u ovoj priči. Bitna je sigurnost koju daje ekonomiju, odnosno nesigurnost koja ljude u Hrvatskoj čini egzistencijalno ugroženima i sprječava ih u odluci za rađanjem. Dakle sigurnost je ključna riječ, ako nema sigurnosti, ništa neće uspjeti. Ako ljudi rade za 3000 kuna, ako su osuđeni na prekovremeni rad, na rad subotama, nedjeljama, ako imaju ugovore na određeno vrijeme, godinama, kako planirati djecu. Istraživanja svjedoče kako su kod nas trudnice i žene s djecom diskriminirane, da su daleko od pozitivne diskriminacije kakva vlada u nekim europskim zemljama, pogotovo skandinavskim i koja omogućava ženama i muškarcima da budu dobri roditelji. Nije istina da Hrvatska slijedi demografske trendove, razvijene zemlje imaju povoljne trendove. Mi nemamo. Tome u prilog svjedoče i podaci iz euro barometra koji su otkrili da većina ljudi u Europi žele više od 2 djece. U Hrvatskoj žele 2,5 djeteta po obitelji, ali ih ne rađaju jer su uhvaćeni u negativnu spiralu poniranja. Veći problem od niske stope fertiliteta je i starenje našeg stanovništva, kako što znate omjer umirovljenika i zaposlenih izaziva opasnu vrtoglavicu, jer na jednog umirovljenika dolazi 1,1 zaposlenik i sa svom svojom strukturom Hrvatska je među 15 zemalja svijeta koji najstarije stanovništvo. To su činjenice. Ne treba govoriti da je broj umrlih veći čak i za 15 tisuća od broja rođenih i tako svake godine. Dakle, demografija je godinama izazivala vrlo slabu pozornost političara. Ja osobno, dok nisam počela slušati gospodina Šterca i gospodina Akarpa, nisam bez obzira čime sam se bavila do sad u životu, jednostavno mi nije bilo, nisam dovoljno duboko razmišljala o ovim problemima, jer to nije samo problem koliko djece i kako potaknuti i povećati neke naknade kako bi se djeca rađala, mi moramo puno više toj djeci.

Dakle, demografski problem ne može se riješiti provedbom projekta tijekom jednog mandata. Dok u Hrvatskoj ne bude dovoljan broj kvalitetnih i pristojno plaćenih radnih mjesta, ne možemo očekivati da će se dogoditi neka veća pozitivna promjena. Za demografsku obnovu potrebno je u prvom mjestu ulaganje u ekonomsku stabilnost i gospodarski razvoj uz aktivne mjere pronatalitetne politike, te politiku poticanja umjerene, do visoke stope useljavanja uz politike ekonomskog, socijalnog i prostornog razvoja zapostavljenih, te ispražnjenih područja Hrvatske. Zaustavljanje trajne depopulacije, valja ugraditi kao apsolutni prioritet, uz sve segmente društva, i politički i regionalni i prostorni na svim razinama vlasti. To razumijeva punu i snažnu pravnu zaštitu, te koordinaciju mjera u području zdravstva, obrazovanja, stanovanja, kao i pristupa javnim uslugama i tržištu rada. Stoga je uspostavljanje jasne populacijske politike od iznimnog značenja, odnosno, pronatalitetne populacijske politike koja znači jasno osnaživanje i potpora obitelji uz sveg segmentima. Vlasti moraju pokrenuti krajnje ozbiljne mjere za provođenje dugoročnog demografskog oporavka i zbog toga pozdravljam i ovdje našeg državnog tajnika za demografiju, mislim da samo na pravom putu i da te mjere se ne smiju kao do sada tretirat deklarativno, već moraju postat sastavni dio proračuna RH, kroz koji se dugoročnim praćenjem moraju evaluirati, kombinirati i voditi ka oporavku naše nacije i države u cjelini. Kombinacijom i mjera zapošljavanja i osiguravanja pozitivnog okruženje za podizanje obitelji, te mjera selektivne imigracije u određena područja, koja su opustošena, mora se početi odmah, ali ne samo sa svrhom brojnosti, već se i kvaliteta života treba ujednačiti u većini, u svim područjima, u većini, ako ne u svim područjima naše zemlje. Primjenom svih demografskih mjera i njihovom korekcijom, po efikasnosti primjene, mora se početi postizati klima za oporavak demografske slike i vođenje naše zemlje u smjeru oporavka. Ni jedna demografska politika nije jeftina. I nije instrument političke predizborne politike i stoga vas pozivam, zbog čega je nužan politički konsenzus u ovom presudom društvenom pitanju.

Izvolite. Poštovana kolegice, krenuo bih upravo od ovog vašeg posljednjeg poziva, a to je da se okupimo i upravo ovaj i zakon jest primjer onog zakona koji okuplja i on nije pogodan za razvoj onog projicirajućeg, pa samim time i negativnog i neiskrenog političkog gađenja prema onim političkim oponentima. Svima koji u sabornici nužno imamo, nego ovaj je zakon primjer razvoja jedne nove granice i novih značenja društvene empatijama prema obiteljima i prema djeci. Imamo na umu kad govorimo o djeci i obiteljima, da društvo, država, politike i zakoni trebaju razvijati ovu učinkovitu brigu, koja nije samo u funkciji proizvodnje građana. Da navodimo samo statističke podatke, koji je odnos umirovljenih prema onima koji su u radnom odnosu. To može biti i jedan vid neosobne brige. Puno je značajnije ono što ste rekli, prve 3 su najvažnije, a to je da država razvija one zakone, učinkovite pomoći, da ona bića koja su ušla u svijet koji nisu stvorila, a to su djeca uđu u što bolji svijet koji mi stvaramo. I ovaj zakon se ne smije promatrati u jednom fatalističkom smislu, da je to završetak krivulje naše brige o djeci i obiteljima, demografiji i populaciji nego da je ovaj zakon samo primjer učinkovite izgradnje krivulje te trajne brige društva prema onim najpotrebnijim, a to su svakako djeca koja ulaze u svijet i izgrađuju taj bolji svijet. Pa gospodine Vučetiću zahvaljujem na ovom komentaru. Ja to ne mogu tako filozofski izreći, ali mogu reći da smo ono što je bitno i da danas na Odboru za zdravstvo koji nije matični odbor raspravljali smo unatoč tome što je i nekakav zeitnot i nismo imali obavezu, bitno je da imamo konsenzus i na konsenzus pozivamo sve u ovom Parlamentu, ali ne samo na povećanje ovih potpora, mislim da tu ima apsolutno prostora i za veće povećanje i još uvođenje nekih drugih kategorija. Mi imamo razne kategorije od onih koji su npr. udomitelji pa udome dijete oni nisu baš u istoj, znači em što su udomitelji učinili su nešto humano, ali nisu u istoj razini kao i oni koji su pravi roditelji, ali oni su uzeli nečije dijete staro mjesec, dva i odgajaju ga. Isto imaju tih godinu dana koje moraju ostati s tim djetetom. Ima još tu puno stvari koje bi trebalo i popraviti, ali smo zajednički podržali i na odboru i mislim da je to jako bitno sve stranke, podrška ministrici da ovaj zakon kao što je rečeno u jednom drugačijem obliku još pročišćen i nadodanih kategorija podržimo da se napravi i da ga usvojimo kako bismo ovaj mali segment riješili, a on je samo jedan mali kotačić u cijeloj toj priči i populacijske politike, ali i demografske obnove Hrvatske.

Kolegice Linić, kao što ste kazali rapidan pad broja stanovnika u RH, poglavito u nerazvijenim područjima zbog toga što dvije trećine Hrvatske nitko nije vodio brigu u posljednjih 20 godina.

Recimo u mojim krajevima dolje u Dalmatinskoj zagori u Dalmaciji veliki broj sela koja su bila nekada naseljena djecom, brojnom djecom danas nemamo vodoopskrbu i naravno da će ljudi iseljavati, a kamoli organiziran bilo kakav prijevoz do škola, bilo kakvo radno mjesto. Znači država nije skrbila o ravnomjernom razvoju, županije nisu služile svojoj svrhi, one su bile ključ uhljebljivanja svojih podobnika i davanja koncesija. Sada zamislite koja bi to bila populacijska politika da je te dvije milijarde kuna uložiti na otoke, u Dalmatinsku zagoru. Znači da novca ima ono što je ministrica rekla da nema, novca ima, ali odlazi u tuđe džepove naše prirodno dobro koncesijama kao što je Zlatni rat bio, kao što je Makarsko primorje neg se betonizira neko bez kune, bez određene granice pomorskoga dobra, znači pogoduje se nekim kriminalcima politika i političke elite, zbog toga izumiru ovi krajevi i dvije trećine Hrvatske su prazne.

Pa ja ću vam odgovoriti na način da smatram da apsolutno treba pronaći sredstva, kao što kaže gospodin Klarić kako je riješio udžbenike u svom gradu i kao što imamo gradove u kojima djeca nemaju besplatne udžbenike i to je politika za što se treba pronaći sredstva. Dakle ne može se desiti da u gradu Zagrebu sva djeca, sva djeca i oni koji imaju novce i koji nemaju imaju besplatne udžbenike, a da imate siromašne općine koje ne mogu to osigurati svojoj djeci. Zbog toga dok sva djeca koja nemaju novca i roditelji [[Upadica Reiner: Kolege, dajte molim vas, nemojte dobacivati jedan drugome iz klupa.]] dakle neću govoriti o Zlatnom ratu, neću govoriti, govorim samo o tome da moramo ići razinom prvo sva djeca iz socijalno ugroženih obitelji u cijeloj Hrvatskoj moraju dobiti udžbenike, a nakon toga … da oni gradovi i općine koji imaju novca da daju svima. To je onaj standard koji moramo postići i ja zbog toga očekujem da će ministrica i u tom dijelu znači sve te neke male naknade koje jesu, a koje su jako bitne za socijalno ugrožene obitelji od pokaznih, od prijevoza i sve to moramo pokušati dat prvenstveno socijalno ugroženim obiteljima kako bi ih potakle. Jer netko tko ima dijete i vidi da ga ne može školovat, jedno ili dvoje, naravno da se neće odlučiti i na treće, a pogotovo ako će zbog toga osiromašiti. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Ines Strenja-Linić mene zanima koje je vaše mišljenje o delimitiranju naknada za period od sljedećih šest mjeseci jer meni se nekako čini da sve više mladih obitelji zapravo se boje stvaranje višečlane obitelji, upravo iz razloga što su vezani kreditnim obvezama kojima su riješili svoje stambeno pitanje, a takve mlade obitelji ili rade više poslova ili su nakon završenog fakulteta pronašli posao u svojoj struci pa su ulagali u svoju karijeru i time je došlo do viših primanja, dakle njihova su primanja i vezana određenim rashodima. I kod takvih mladih obitelji često oni se ili ne odlučuju za djecu ili je žena je prisiljena prekinuti svoj porodiljni zato što sa naknadom od 3900 kuna ne može nastaviti podmirivati svoje obaveze.

Pa drago mi je da ste postavili, nisam se toga stigla dotaknuti i u svojoj diskusiji, ali apsolutno delimitiranje novčanih naknada za žene na porodiljnom nakon prvih 6 mjeseci je isto tako jedna od bitnijih populacijskim mjera koju zbilja smo i danas otvorili na Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb, i mislim da nitko protiv toga neće imati ništa protiv. Mi jednostavno moramo biti svjesni da postoje i određeni broj građanki koje će roditi i koje su imale i veća primanja i zbog toga ih dovodimo u vrlo nepovoljan položaj pogotovo što one se onda žele i vratiti možda na posao nakon 6 mjeseci, ali mi zato nemamo niti jaslica, niti one mogu zapravo gdje ostaviti to dijete osim pronalazit žene koje čuvati. Ali ono što bi rekla zapravo da za listopad ove godine je HZZO prosječno isplatio 3950,89 kuna je bio prosjek onog što je znači za prvih 6 mjeseci isplaćeno naknada kao rodiljni dopust što znači da tu imamo i one koji imaju puno niže prihode i oni koji imaju više. Prosjek je 3900, znači u prvi 6 mjeseci se dobiva naknada izjednačena sa punom plaćom. Nakon 6 mjeseci do sada je bilo 2300 sad ide na 3900, znači mi smo to podržali ali mislim da je delimitiranje slijedeća mjera koju mislim i očekujem da će se ovaj, na neki način i ostvariti u neko slijedećem prijedlogu zakona. Mi smo zasad ovo ipak odlučili podržati jer u ovom trenutku svaka treća žena, treća zaposlena žena između 25 do 34 godine je visokoobrazovana žena. Ako želimo potaknuti rađanje i u toj skupini u kojoj smo svjesni da isto tako se puno manje žene rađaju, ne zašto što ne žele, nego jednostavno smatraju da će tu svoju obitelj dodatno osiromašiti odlaskom na porodiljni.

Nekako od '91. godine imamo taj negativni trend dakle pada nataliteta i nažalost koliko god smo obiteljskih politika donosili u ovom Domu jednoglasno, koliko se ja sjećam, uvijek smo imali suglasje i uvijek smo jednoglasno izglasavali, nažalost niti jedna nije dala rezultate. Nije uglavnom zbog toga što za njihovu provedbu nije bilo novaca, najveći dio mjera koje su možda mogle pomoći našim obiteljima da se odluče na veći broj djece, nažalost novaca za njih nije bilo sve ove godine i puno mjera je ostajalo samo kao dio obiteljske politike, nažalost se nikada nije provelo, provelo u život. Međutim, gledajući neke druge europske zemlje, pitanje je koje su to mjere koje mogu potaknuti ljude na veći broj djece jer ja se mogu složiti sa kolegicom Linić-Strenja koja je maloprije rekla da jedan dio roditelja se boji da ne upadne u siromaštvo pa možda je to njihova odluka. I rekla bi, da je, dijete je pravo na izbor. Dakle, to je izbor roditelja i oni odlučuju o tome koliko će djece imati, možda jedan dio ljudi bez obzira na to koliko mu novaca i prava dali i osigurali servisa, opet se neće na to odlučiti. Imate puno ljudi koji su vlasnici velikih tvrtki, pogledajte ih, imaju jedno dijete, daleko od toga da ne bi mogli imati puno više, dakle to je pravo na izbor i to je tako i očito ćemo se morati i s tim pomiriti. Međutim naravno za jedan dio ljudi koji sasvim sigurno kao prepreku za veći broj djece imaju i stambeni prostor i zapošljavanje i porodiljne naknade koje su samo jedan mali segment, dakle samo godinu dana, mnogi ljudi vam kažu najlakše je dijete odgojiti tih prvih godinu dana, kasnije je puno teže, puno zahtjevnije, puno više novaca iziskuje, dakle, zahtjevi ustvari tek kasnije negdje kreću. Ovo povećanje porodiljnih naknada drugih 6 mjeseci je bio i dio programa predizbornog SDP-a, mi smo u tom trenutku kada smo još bili na vlasti izračunali da je ovaj novac novac, koji možemo pronaći u državnom proračunu i da je sada stanje sada u proračunu takvo da se doista može polako krenuti delimitirati i naravno to treba nastojati raditi i u narednim periodima kako bismo doista prestali zakidati žene koje rade, koje imaju pristojne plaće i kojima je još uvijek povećanje sada je puno manje od one plaće koji oni imaju, one uplaćuju pojačane doprinose i poreze, prema tome mislim da je pošteno da im u nekom periodu vremenskom pokušamo doista u potpunosti delimitirati tu porodiljnu naknadu drugih 6 mjeseci. Međutim, postoji puno mjera koje ajmo tako reći, državni proračun ne koštaju ništa, možda bi trebalo malo pripomoći sa određenim mjerama gospodarstvu, ali to se može sa skidanjem još određenih parafiskalnih nameta ili nekim drugim mjerama. Dakle postoje neki mehanizmi koji ne koštaju praktički proračun ništa, ali mogu pomoći roditeljima da puno lakše podmiruju roditeljske i poslovne obveze.

Trebalo bi osigurati fleksibilnije korištenje roditeljskog dopusta s obzirom na broj djece dakle, mogućnost rada u nepunom radnom vremenu koje se može onda iskoristiti, omogućiti isto tako korištenje onih neprenosivih mjeseci roditeljskih dopusta u situacijama kada jedan roditelj nezaposlen, odnosno izvan tržišta rada a drugi zaposlen, osigurati npr. jedan slobodan dan za prenatalni pregled kao pravo oba roditelja, osigurati npr. jedan slobodan dan za prilagodbu djeteta ili kada ide prvi dan u vrtić ili prvi dan škole, prema tome, evo, postoje neke mjere koje se mogu osigurati ako je nužno u hrvatskom, dakle u proračunu ne iziskuju nova sredstva. Nažalost, kada je u pitanju predškolsko zbrinjavanje djece i predškolski odgoj, Hrvatska je ustvari negdje u odnosu na europske zemlje na samom začelju. Imate Hrvatsku koja 99% djece zbrinjava u predškolskom odgoju. Na žalost Hrvatska samo 56% djece zbrinjava u bilo kojem predškolskom obliku skrbi za djecu što mislim da je prostor na kojem treba raditi. Dakle, prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja trenutno u Hrvatskoj 76 općina i gradova uopće nema organiziran vrtićki smještaj za djecu. Nemaju pretpostavljam ne zbog toga što je to njihova volja, pa eto baš ne žele i neće, nego zbog toga što nemaju fiskalne kapacitete. Nemaju novaca niti za izgraditi vrtić, kamoli plaćati hladni pogon. Dakle, ne možete reći u predizbornoj kampanji za lokalne izbore bilo je svakakvih obećanja, govorilo se o tome da vrtići imaju raditi dvokratno što bi bilo sjajno. Ne može se jedinicama lokalne samouprave nametati obveza. Oni za to novaca nemaju. Trebat će se možda pronaći neki model u kojem će država ili imati neki fond s kojim će im pomagati i to sufinancirati, dakle neki model će se morati pronaći jer se na lokalne jedinice naprosto neće moći prebaciti taj teret jer ga oni ne mogu isfinancirati. Dakle, mi smo imali 2012. 153 općine koje nisu izdvajale nikakav novac za predškolski odgoj. Dakle, došli smo na 76. Ipak smo uspjeli nešto napraviti kroz decentralizirana sredstva i to treba nastaviti dalje. Osigurali smo, dakle kroz zakon i dadilje koje su vrlo fleksibilne i koje su puno jeftinije jedinicama lokalne samouprave posebno onima koje su male, koje ne mogu graditi vrtiće. I treba reći da na žalost svake godine nama negdje oko 5000 djece predškolske dobi ostane izvan bilo kakve predškolske skrbi i to je jedan od velikih problema da se roditelji odlučuju na veći broj djece. Jer kad nemate gdje ostaviti dijete, kad idete raditi, onda je to doista jedna velika, velika prepreka. Mi bismo trebali kao jednu dugoročnu mjeru imati to da možemo zajamčiti svakom djetetu da će imati pravo, dakle boraviti u nekom vrtiću ili bilo koji drugi organizirani oblik smještaja za djecu predškolske dobi. O jaslicama da ne govorim. Smještajni kapaciteti su izuzetno mali u Republici Hrvatskoj i na žalost u tom periodu svaka majka koja bi htjela nakon šest mjeseci otići raditi jer joj je plaća veća od porodiljne naknade na žalost nema gdje ostaviti dijete. Možemo sad pričati o tome je li dobro odvajati od sebe dijete već sa šest mjeseci ili treba ti godinu dana. Ali u svakom slučaju mislim da bi trebalo i taj prostor otvoriti roditeljima. Naravno idealno bi bilo da vrtići mogu raditi i poslijepodne, da mogu raditi eventualno i subotom i nedjeljom, idealno bi bilo da imamo programe za djecu i u školama tijekom cijele godine. Ja se sjećam moga djetinjska u osnovnoj školi, dakle svi smo mi mogli poslije podne kada škola nije radila otići na određene školske aktivnosti košarku, odbojku, ne znam bilo što drugo. Na žalost danas je to djeci i to je naravno bilo besplatno. Škole rade u dvije smjene. Dakle, neke programe ćemo morati ponovno vratiti ma što god mi o njima mislili jesu li bili dio socijalizma ili nisu, ali naprosto za odgoj djece su bila jako dobra. Djeca su se puno manje nalazila na cesti, a puno više su bili okrenuti nekim drugim aktivnostima. Međutim, ja ću ponovno i dok god budem u Saboru i dok god vi nešto ne pomaknete u smislu određenih malo ozbiljnijih reformi ja ću vam govoriti o tome gdje su vam novci i gdje možete naći još dodatna sredstva. Mi na žalost za to nismo imali u trenutku kad smo bili na vlasti dovoljno novaca. Krenuli smo sa zajmom Svjetske banke, međutim onda je isteklo naše vrijeme i nismo uspjeli sastaviti vlast. Dakle, dječji doplatak je jedan od najizdašnijih naknada koje idu prema roditeljima. To je milijardu i pol kuna godišnje iz proračuna. To je dvostruko veći iznos nego što se izdvaja za socijalnu pomoć. Za njega imate samo dohodovni cenzus. Jedanput godišnje se podnose zahtjevi i jedanput godišnje se odradi kontrola. Vi recite je li to jedan pravedan sustav i da li u njemu treba napraviti reda. Naime, vi u ovom trenutku imate tri vlasnika aviona koji vam primaj dječji doplatak. Imate 925 prodavatelja automobila skupljih od 200 000 kuna. Dakle, riječ je o ljudima koji se prijave kao privatnici na minimalnu plaću. Na taj način oni ulaze u dohodovni cenzus. Sve ovo što imaju sa strane vi praktički ne možete kontrolirati ili bolje rečeno možete ukoliko napravite ono što smo mi planirali, a to je jedinstveni novčani centar sa jednom dobrom informatičkom platformom koja će povezivati u sebi sve podatke koje država u ovom trenutku ima. I ova cijela krvna slika naših građana se može vidjeti i to ne jedanput godišnje nego svakog trenutka kada dođe do bilo kakve promjene u statusu, dakle imovinskom ili financijskom naših korisnika. Dakle, 400 milijuna kuna minimalno možete uštedjeti na dječjem doplatku na način da maknete one koji izigravaju sustav zbog toga što sustav nije pod kontrolom. To smo mi učinili kod socijalnih naknada i sad to treba napraviti kod dječjeg doplatka. 400 milijuna kuna možete dati ili za porodiljne naknade ili možete povećati dječji doplatak za djecu kojoj to treba. Bilo bi idealno kada bismo imali jedan univerzalni dječji doplatak za svako dijete jer to je pravo djeteta, ali bojim se da smo još jako daleko od toga jer svaka obiteljska politika, demografska kako god je vi nazvali košta nekoliko milijardi kuna godišnje iz državnog proračuna. Mislim da u ovom trenutku nismo u situaciji da to možemo platiti, ali u svakom slučaju možemo sa određenim uvođenjem reda dovesti do toga da sustav bude pošteniji, pravedniji i da dobijemo određene novce koji se sada odlijevaju u džepove onih kojima to doista nije potrebno ni nužno. Onaj tko je vlasnik aviona ne može dobiti dječji doplatak, to je nedopustivo. Ali još jedanput vam kažem nama je isteklo vrijeme, nismo mogli, ali vas molim, vratite tu reformu, na bilo koji način, u svoj program i napravite je. Možete na svoj način, kako god hoćete, ali napravite tu reformu, uvedite reda, jer ćete uštediti novce i napraviti sustav pravednije. I na kraju, zapošljavanje koje je izuzetno važno, povezano je naravno, opet s onom, brigom djece u predškolskom zbrinjavanju, naime, kad pogledate zemlje EU, sve zemlje koje imaju visoku zapošljivost žena su sustavi koji imaju najdražljiviji sustav upravo ovog zbrinjavanja djece, kroz razno razne servise, koji su vrlo fleksibilni kako bi roditelji koji rade, mogli uskladiti svoje radne i obiteljske i obveze. Nema više radnog vremena od pola 9 do pola 5, radno vrijeme je klizno, ono se provlači do kasnih večernjih sati, ono se često puta provlači i na vikende, prema tome jako je važno da roditeljima osiguramo mogućnost da imaju gdje ostaviti svoju djecu i da budu sigurni da su doista djeca zbrinuta. Evo, budući da je ovo jedna, jedan dobar pomak naprijed, da će pomoći onim roditeljima koji u ovom trenutku su na porodiljnom dopustu, onima koji će postati roditelji koji će to pravo moći iskoristiti, budući da je i ovo bila jedna od mjera u izbornom programu SDP-a, mi ćemo ovaj zakon podržati.

Evo, kolegice Opačić, da dobro ste tu detektirali u vašem svojem izlaganju, ove jako velike razlike koje postoje u dostupnosti predškolskoga odgoja na razini cijele RH i smatram s obzirom na fiskalni kapacitet, većina lokalnih jedinica, posebno u kontinentalnog djela Hrvatske, da jednostavno nužna određena intervencija države, kako bi zapravo se osigurala barem otprilike jednaka dostupnost tih usluga predškolskoga odgoja. Spomenut ću nekoliko stvari. Prva stvar, pedagoški standardi, koji se na žalost u brojnim predškolskim ustanovama ne poštuju, ne da ih lokalne jedinice koje su odgovorne za to. Ne žele poštovati, nego jednostavno nemaju fiskalni kapacitet da ih ispoštuju. Druga stvar su cijene vrtića. Cijene vrtića nam zapravo variraju, od 350 kuna do 900 kuna, s time da su ove više cijene, su zapravo u manjim lokalnim jedinicama, di su puno niže plaće, a ove niže cijene, smještaja u vrtiću su u većim gradovima, di ipak znamo da su, da je prosjek plaća puno veći. I treća stvar koju bi ovdje spomenu, gdje bi se isto s vama složio je zapravo to da usluge cjelodnevnoga boravka djece u predškolskim odgojnim ustanovama, također, uvelike utječu i na povećavanje zaposlenosti žena, ali i na natalitet. Znamo da jedino danas usklađivanje zapravo profesionalnoga i obiteljskoga života, roditelji će se odlučiti na djecu. Evo, jedan apel, zapravo i ministarstvu da i po tom pitanju nešto poduzme, kako bi djeca u Hrvatskoj imali jednake uvjete za predškolski odgoj i obrazovanje koje je po svim istraživanjima [[Upadica Rainer: Hvala.]] zapravo pretpostavaka za jedno njihovo kvalitetnije obrazovanje u budućnosti i zapravo … [[Govornik se ne razumije.]] Hvala. Samo ću vas malo korigirati, dakle nije od 300 kuna, nego od 0 kuna. Dakle imamo 4 ili 5 jedinica lokalne samouprave, koje imaju 0 kuna, oni u potpunosti sufinanciraju boravak djece u predškolskim ustanovama. Međutim, da one upravo, one male općine koje nemaju fiskalni kapacitet, ustvari podižu te cijene i to su ti koji imaju skoro do 980, skoro 1000 kuna po djetetu mjesečno, što je sasvim sigurno vrlo veliki izdatak. Tako da, trebat će vidjet, bilo bi idealno u dugoročnim mjerama, kada bi se ujednačile sve cijene boravka djece u vrtićima, ali to je za sada, dakle pitanje jedinice lokalne samouprave, to je u njihovim ingerenciji, oni sami o tome odlučuju, ovisi o tome imaju li novaca ili nemaju. Prema tome, još jedanput ću reć to nije pitanje njihove volje, hoće li ili neće, nego doista njihovih fiskalnih ograničenja koje imaju u svojim jedinicama lokalne samouprave. Prema tome, bez pomoći države, bez nekog posebnog fonda s kojim će se to sufinancirati, bojim se da tu pomaka neće pretjerano biti. Naravno i jačanje gospodarstva u jedinicama lokalne samouprave koje će puniti njihove proračune, je isto tako nešto što je izlaz, ali sve su to nekakve dugoročne mjere, na kojima sasvim sigurno treba raditi.

Vi ste se pozitivno izjasnili o samom prijedlogu zakona, što svakako treba posebno naglasiti, međutim, moramo reći da se ovdje radi o rodiljnim i kod samog tumačenja, rodiljnim i roditeljskim potporama, dakle vi u to sve ste uvukli i pitanje zapravo cijena vrtića i predškolskog odgoja- Ovdje je vrlo značajno napomenuti da je od 2017. kada je planirano proračunom 156,600 milijuna u 2018. ove potpore rastu na 313 milijuna i 200 tisuća kuna, a u 2019. na 346 i 500 milijuna kuna. Dakle to je itekako višestruko povećanje u državnom proračunu, znači rodiljnih i roditeljskih naknada, odnosno potpora. Ono što treba posebno naglasiti, da dječji doplatak mora biti pravo djeteta, nezavisno o imovinskom cenzusu bilo koga od nas. To mora biti pravo djeteta, kako je to uređeno u svim zapadno europskim zemljama. Dakle, ne može jedno dijete, čiji roditelj ima nešto više, a time plaća vjerojatno veći porez i veće doprinose, ne može biti zakinuto za onaj dječji doplatak kojega njega kao osobu pripada i koje bi na kraju krajeva trebao biti posebna stavka odnosno sačuvana sredstva za školovanje ili bilo što drugo.

I ja sam rekla da dječji doplatak bi trebalo biti univerzalno pravo svakog djeteta, međutim kako Hrvatska nikad nema dovoljno novaca da to doista bude univerzalno pravo onda se i kada se donosio taj zakon, prije ne znam koliko godina, išlo na dohodovni cenzus u kojem se reklo o.k. djeca roditelja koji imaju velike plaće, koji na kraju krajeva, evo nas ovdje i samih ovdje u dvorani ne trebaju dobivati dječji doplatak, ajmo radije novce koje imamo preraspodijeliti za one kojima je to najpotrebnije. Ja sam zato samo upozorila da ovi koji prolaze kroz jedan sustav koji je neuređen, koji nije informatički pokriven naprosto ne uzimaju novce koji pripadaju nekima drugima i puno je poštenije onda taj novac njima dati. Doista ne znam, sada je to već pitanje za ljude u ministarstvu koji malo više mogu i bolje izračunati jeli to moguće. I s druge strane još jednu stvar koju bi htjela reći, da nije samo porodiljna naknada jedina. Postoji niz novčanih naknada koje mogu pomoći roditeljima. 75 različitih naknada koje iz državnog proračuna idu prema građanima, dakle nisu pod kontrolom i nisu na jednom mjestu. To je jedinstveni novčani centar na koji vas ja pozivam. U uređenim sustavima koji imaju sve uređeno, najmanje 10% godišnje je nepravilnosti, najmanje 10% Uzmite olovku i izračunajte kolike su to brojke, to su ogromne cifre. Dakle u našem sustavu koji je u potpunosti neuređeni i nije kontroliran, to je sasvim sigurno puno više od tih 10%

Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani zastupnici. Željela bih sada možda čisto da odgovorimo na neke dileme i čisto da zastupnicima vidim da u raspravi imaju neke upite pojasnimo i da možda cijela rasprava ode u jednom možda sada i drugom smjeru. Svakako da će svako od vas odlučiti kako i na koji način će iznijeti problematiku vezano uz ovaj zakon. Ono što bi istakla kao izuzetno pozitivno je to da imamo ipak u ovom cijelom pristupu jedno jedinstvo. Važno je iz razloga što bilo koje mjere demografske politike a općenito i druge socijalne politike ne bi trebali završavati sa mandatom jedne vlade. Dakle ako smo u jedinstvu da su to dobre mjere, kontinuitet i drugih vlada bi se trebao očitovati na ovom jednom temelju, jasno da ne mislimo da je sve počelo sa nama iz razloga što te mjere tek nakon dugotrajne primjene mogu davati i nekakve određene rezultate odnosno mogu biti mjerljive pa se može od njih odustati ili sve to usmjeriti negdje drugdje. Ono što bi htjela naglasiti, ovo nije sada stvar predizbornih obećanja, praznih obećanja, ovo je samo jedno od niza predizbornih obećanja koje smo dali vjerujući u mandatu od 4 godine i jasno da ćemo u tom razdoblju i mnoge teme i realizirati i vama predočiti. Vezano za vrtiće usklađenost obiteljskog i poslovnog života je sigurno jedna od tema i svakako da ono što je istaknuto u raspravama da jedna socijalna sigurnost, jedan Zakon o radu koji bi garantirao i bolji tretman trudnica i majki kao i žena koje se vraćaju na svoje radno mjesto, mogu biti nešto što će u svakom slučaju doprinijeti tom jednom ozračju sigurnosti. Spominjao se i sustav životnih vrednota za koje zaista smatram da trebamo na tome poraditi, ali isto tako podržat ću i ovu rečenicu gdje je bila u raspravi istaknuto, svakako da svatko ima pravo na izbor koliko i kada će imati djecu, ali ako su se već odlučili mladi ljudi odnosno roditelji na djecu, država je ta koja im treba omogućiti da ta djeca sigurno rastu i razvijaju. Ono što bi volila, a potencirano je u prethodnoj raspravi potpredsjednice Sabora, vezano je za dječji doplatak. Mi smo od koncepta da dječji doplatak se obračunava prema imovinskom i dohodovnom cenzusu odustali iz razloga što smatramo da dječji doplatak zajedno sa ovim rodiljnim i roditeljskim potporama imaju demografski predznak i da oni ne mogu biti uvjetovani imovinskim stanjem roditelja jer onda po toj logici mi bi drugačije i obračunavali upravo ove rodiljne i roditeljske naknade i ne bi išli na ovakav način povećanja, čak i prema potpunom delimitiranju. I to je jedan od razloga zašto mi zaista razmišljamo u dogledno vrijeme da to bude i jedan univerzalni dječji doplatak jer idemo prema onoj tendenciji jedinstvenog standarda za svu našu djecu koja možda je u nekoj budućnosti, ali na nama je da napravimo prve korake. Potencira se jedinstveni novčani centar, mi kada smo došli dvije vlade prije toga nisu znale što bi sa jedinstvenim novčanim centrom. Ja ću odgovorno reći da mi jesmo za konsolidaciju socijalnih naknada, ja ću jednostavnim rječnikom reći trebamo napraviti inventuru gdje i kako, tko, pod kojim uvjetima koristi socijalne naknade. Ali isto tako jedinstveni novčani centar za naknade u kojem bi se na jedinstveni način obračunavale sve socijalne naknade koje imaju čak i demografski predznak zaista je to smjer koji napuštamo i isto tako smatramo da van stop shop ne može biti način rada u socijalnoj skrbi. Pa da, meni je jako žao što odustajete od tog jednog koncepta koji je bio dobar i koji bi na jednom mjestu imao sve naknade. Dakle država bi imala na jednom mjestu pregled svih naknada koje daje prema građanima iz državnog proračuna, građani bi na jednom mjestu dobivali sve svoje naknade i ostvarivali sva svoja prava. Kada kažete da sustav socijalne skrbi ne može na taj način funkcionirati, dok god se djelatnici u centrima budu bavili isključivo novčanim naknadama koje su pitanje najvećim djelom određenih parametara koje zadovoljavate, dotle će se događati nažalost situacije koje nam se događaju. Jer 70% ili 80 svoga radnog vremena, troše na pisanje rješenja i administriranje. Dakle, to je bila mogućnost rasterećenja djelatnika u centrima za socijalnu skrb, da se mogu baviti oni, što je njihov da tako kažem core biznis, dakle, njihova osnovna, osnova njihovog životnog poziva a to je da se bave obiteljima, a ne pisanjem rješenja za novčane naknade. No dobro, vi imate drugi pristup, ja ga isto prihvaćam, što se mene tiče kada sam došla u ministarstvo ja niti jednu mjeru od prethodne Vlade nisam ukinula, ja sam samo malo uvela reda i stavila, o, recite koje sam ukinula, a drugo i obiteljskih politika koje su se ovdje donosile. Mi smo proveli neke mjere, dadilje su jedna od tih mjera, prema tome, nismo išli po sistemu naše pameti i da sve počinje od nas. Tako da što se tiče ove reforme od koje evo sad ste javno rekli da ste odustali, žao mi je, bit će to velike posljedice za sam sustav, ali kao što sam neki dan rekla, socijalni radnici mogu odlučiti, ili će se boriti za sebe i za svoj prostor ili će vječno biti na stupu srama. Ja zaista ne želim se uvući u te rasprave, vi, mi i oni, pogotovo ne na ovaj način, da je jedinstveni novčani centar imao tu viziju odnosno da ste je imali, vjerojatno bi ostavili temelj, ali niste. Nismo odustali od reforme socijalnog sustava, dapače, uvest ćemo red u socijalnom sustavu i ovo što vi radite, radite najveću štetu socijalnim radnicima jer ih okrivljavate da su oni ti koji bi se trebali buniti, a ne da rade svoj posao. Socijalni radnici izuzetno dobro rade svoj posao, sustav jednokratnih novčanih pomoći ili pomoći je možda jedan od načina u kojima naše stranke dolaze u kontakt, socijalni radnik kroz to vidi uvid u cijelu obitelj. Reforma koja je išla od strane vas gdje ste išli na sanaciju deficita u državnom proračunu, smanjivajući naknade i kompletan proračun za socijalne naknade u vrijeme kada raste stopa siromaštva, sigurno nije nešto s čime bi se trebali pohvaliti, kao što se ne bi trebali niti hvaliti sa reformom sustava i govoriti da vi niste ukinuli nešto. Ja nisam imala šta ukinuti jer što se tiče jedinstvenog Centra za naknade niste ništa ostavili, ukinuli ste Obiteljske centre a sada se svi pozivamo na neriješeni status obiteljsko pravne zaštite.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice i državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Vi ste danas dobili na klupe nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama s konačnim prijedlogom zakona koji je usmjeren poticanju demografske obnove i razvoja. Naravno, ovo je jedna u nizu mjera koja će nam pomoći upravo u demografskoj obnovi i razvoj odnosno u poboljšanju obiteljske i populacijske politike. Kao što ste čuli već u samom uvodnom govoru ministrice, ovaj zakon je u primjeni od siječnja 2009. godine i od tada do sada dogodio se niz izmjena. No u tih 9 godina nije se dogodila promjena što se tiče samih materijalnih potpora odnosno naknada roditelja. Ovim izmjenama zakona nastoji se promijeniti iznos obiteljski potpora i na taj način unaprijediti sam sustav obiteljskih potpora tako što ste i čuli da su se promijenile, promijenila su se novčana davanja prema određenim skupinama. Vrlo dobro znate da svakom roditelju, svakoj majci i ocu kod tek rođenog djeteta, materijalna potpora je itekako neophodna. Naravno da ovim, na ovaj način nećemo stimulirati roditelje da imaju što više djece, ali ćemo im uvelike pomoći u onom što je njima jako bitno a to je roditeljstvo. Moram naglasiti kako na ovaj način zaposlenim roditeljima dajemo mogućnost veće novčane naknade u onih drugih 6 mjeseci, što ja kao ginekolog i kao netko tko je u svakodnevnom kontaktu sa majkama, sa svojim pacijenticama, mogu reći kako je jedna od dobro prihvaćenih mjera. Naravno, ako se pitamo zašto to nije više, čuli smo i odgovor. Drago mi je da ste u svojim raspravama i to spomenuli, drago mi je da ste spomenuli vrtiće, drago mi je da ste spomenuli sva ona socijalna davanja koja su nam bitna, kako bi roditeljstvo bilo što više potpomognuto i kako bi što odgajali što kvalitetnije obitelji. Naravno ako spomenemo kakva je situacija u RH, kakvi su nam negativni trendovi, kako nam je prilično veliki broj iseljenih, mladih ljudi, recimo u 2013. godini iz mog rada se iselilo prilično veliki broj mladih reproduktivno sposobnih ljudi, negdje oko 2000 te mlade generacije je otišlo. Ako spomenemo kako je svaki peti stanovnik RH stariji od 65 godina također govorimo o jednom negativnom trendu. Recimo Sisačko-moslavačka županija iz koje ja dolazim je jedna od najstarijih županija. U svim općinama i gradovima zabilježen je negativni prirodni prirast. Spomenut ću samo jednu općinu koja se može izdvojiti to je općina Velika Ludina u kojoj je 28 rođenih i 29 umrlih. Dakle, nastavimo li ovim trendom a ne poduzmemo li ništa nismo dobili i nismo napravili ništa. I zato podržavam ja osobno i u ime kluba zastupnika upravo ovu mjeru koja je kako je netko rekao komadić mozaika i koja će sigurno potaknuti sve ostale mjere i staviti ih na okup i pomoći mlade obitelji. Naravno samo povećanje materijalnih prava korisnika pomoći će našim mladim obiteljima u podizanju djece. Vjerujemo da će i na taj način osnažiti same obitelji. U samom početku sam spomenula kako smo ovim načinom pomogli zaposlenim roditeljima i samozaposlenim roditeljima, no ove mjere se odnose također i na one majke koje su nezaposlene. Vi vrlo dobro znate da ne samo nezaposlenim već i nezaposlenim, pa i poljoprivrednicima i majkama koje se bore za djecu sa poteškoćama u razvoju, sa djecom koja trebaju posebnu njegu itekako svaka kuna dobro dođe. Ako ćemo spomenuti samo novorođenu djecu, ne znam koliko od vas zna koliko uopće koštaju pelene, koliko košta dječja hrana. To su sve veliki izdatci. Ako uzmemo u obzir da samo mjesečni izdatak za pelene oko 500 do 600 kuna, ako uzmemo u obzir da je dječja hrana na nekoj mjesečnoj razini oko 500 kuna sami znate da sva materijalna davanja koja dajemo tim obiteljima neće biti jedina i dovoljna. Zato na ovaj način uz suradnju svih lokalnih jedinica, županija pomoći ćemo tim obiteljima. Vrlo dobro znate i gospodin Klarić je sada malo prije spomenuo kako njegov grad daje potporu mladim obiteljima kroz udžbenike, kroz određene subvencije. Isto tako i moja županija koja nije tako bogata daje potporu određenim subvencijama. Znate da se subvencionira i prijevoz učenika, prehrana učenika, znate da se djeci daje kod svakog rođenog djeteta određena jednokratna potpora. Svim tim možemo stvoriti jedan lijep mozaik pomoći i na taj način osnažit naše obitelji. Zato vjerujem kako ćemo i daljnjim mjerama ne samo Ministarstva demografije već i svih ostalih ministarstava omogućiti našim obiteljima dostojanstven i kvalitetan život. Još jedanput ću reći u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice i u svoje osobno ime, naravno podržavamo ovu izmjenu zakona i vjerujemo da ćemo još puno dobrih promjena dobit na naše klupe. Imamo nekoliko replika. Prva je uvažene zastupnice Vesne Bedeković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Josić, ja bih se osvrnula na onaj dio vašeg izlaganja u kome ste stavili naglasak na činjenicu da je ova mjera, dakle povećanje rodiljnih naknada samo jedna u nizu demografskih mjera koje su usmjerene na smanjivanje trenda negativnog demografskog koji na žalost na djelu imamo u Hrvatskoj. I svakako se slažem sa vama kad tvrdite da je ovu mjeru potrebno promatrati kao jednu u nizu demografskih mjera koja je usmjerena prvenstveno na poboljšanje socioekonomskog statusa obitelji. I ako u tom kontekstu promišljamo o motivaciji za majčinstvom i pravom žene na izbor sigurno je za očekivati da će ova mjera u dijelu populacije vjerojatno utjecati na motivaciju na majčinstvo i motivaciju na proširenje obitelji. Međutim, nju je svakako i slažem se s tim potrebno promatrati u jednom kontekstu čitavog niza svih ostalih demografskih mjera koje će biti usmjerene ja bih to nazvala na logističku podršku prvenstveno mladim obiteljima od zapošljavanja preko stambenog zbrinjavanja, dostupnosti predškoskih ustanova, naglasak na jaslice jednako tako. Dakle, razvijanje rekla bih čitave mreže predškolskih institucija i jedna ja bih rekla puno jača suradnja sa jedinicama lokalne samouprave koji su osnivači predškolskih ustanova na svom području i s naglaskom na ujednačavanje cijene, dakle vrtića. Znamo kolika je otprilike ekonomska cijena vrtića, na ujednačavanje dakle onog dijela u kome s obzirom na svoj fiskalni kapacitet jedinice lokalne samouprave sudjeluju u sufinanciranju. I naravno, podsjetila bih, naravno jednosmjenski rad škola, produženi boravak i sve ono što ste vi naglasili da sad ne ponavljam.

Kolegice Josić, ja ću se isto referirat na ovo što ste vi rekli, da je ova mjera jedna mozaik u nizu mjera, ovoga demografskih ove Vlade. Ovo je dobra mjera, ovo nije jedan mozaik u nizu dobrih mjera demografskih ove Vlade, ovo je jedina dobra mjera ove Vlade općenito. I ovoga, ja osobno ovo podržavam i neću sad demagoški govorit da bi naknada trebala biti veća, jer sam svjestan proračunskih ograničena i znam da ne može i ovaj korak naprijed je veliki korak. A ova Vlada do sada od početka ima cijeli niz antidemografskih mjera, pa tako recimo, ima uvođenje poreza na prvu nekretninu koja sigurno ne stimulira mlade obitelji da zasnivaju nova svoja širenja i da dobivaju više djece. Onda porezna reforma koju je ova Vlada usvojila početkom godine, koja povećava plaće upravo najbogatijima, a mladi su ostali, mlade obitelji su ostali iz ostavljenih tih povećanja, sigurno nije nešto što stimulira, ovoga veći broj djece. Propalo obećanje od 1000 eura za svako novorođeno dijete koje je vaša stranka obećala još u prošlim onim izborima, sigurno ne potiče demografsku politiku. I tako cijeli niz antidemografskih mjera. Ograničenje broja korisnika stručnog osposobljavanja koji upravo udar na one mlade koji trebaju steći prva iskustva radna, nisu niz demografskih mjera, odnosno, ova Vlada u biti ima antidemografsku politiku, a ovo je jedna mjera koja je značajna i dobra, ali neće puno toga, na žalost promijeniti. Tako da bi trebalo pripremiti sustavnu demografsku politiku i onda se primjenjivat kontinuirano neke mjere koje imaju glavu i rep.

Slažem se i sa kolegom Đujićem i podržavam mjeru koja je na žalost usamljena, ali ajmo se nadati da će toliko truda, koliko se sada ulaže da se političkom trgovinom dođe do većine, da ćemo toliko truda ulagati da pomognemo mladim obiteljima i ljudima da lakše krenu u život. Tu na žalost, nismo napravili u zadnjih godinu i pol dana gotovo pa ništa. Imamo problem ne demografijom samo kod rađanja djece, nego i kod odlazaka mladih ljudi iz Hrvatske. Imamo problem, recimo sa ljudima koji su preko 30 godina, koje srećem po Gradu Zagrebu i koji mi govore da bi bilo dobro da se i njima omogući stručno osposobljavanje jer su naknadno završili fakultete, a to im je HDZ ukinuo. Znači, postoji mnogo stvari koje na žalost ne da nismo napravili, nego dobrih stvari koje su se ukinule i onemogućile mlade ljude, mlade obitelji da ostanu u Hrvatskoj i da se tu nešto napravi. I sa te strane, ja apeliram, da se i gospodin Plenković i HDZ malo više uključe u te probleme, a malo manje uključe u probleme kako istrgovati da li će imati 76, 77 i da li će stranka sa 5 zastupnika dobiti 3 ili 2 ministra. Znači to je nešto šta bi se trebala Vlada RH baviti i koje bi trebali primarni prioriteti Vlade RH.

Uvažena kolegice Josić, evo svi smo se danas složili da je ovo jedna od značajnijih mjera s ciljem poticanja demografske obnove i razvoja RH. Vlada je osnovala i vijeće za demografsku revitalizaciju, ali evo ovdje imamo nazočnog i državnog tajnika za demografiju. Naravno, povećanje ovih novčanih naknada za nezaposlene roditelje, roditelje sa rođenim blizanaca, treće i svako sljedeće dijete, povećanje potpora za zaposlene roditelje, odnosno, za roditelje koji se sami zapošljavaju, to je je jedan niz, naravno mjera, koje će naše ministarstvo u sljedećem periodu, nadam se još povećavati i sve to trebamo se složiti, treba ići ka demografskoj obnovi. Vi ste se ovdje osvrnuli na vašu županiju Sisačko-moslavačku, ja se jednako tako moram osvrnuti na svoju Brodsko-posavsku županiju, gdje je prošle godine bilo 250 srednjoškolaca manje upisanih, odnosno 330 osnovnoškolaca. Svi zajedno, moramo, naravno poticati svim dobrim mjerama nastojati poticati demografsku obnovu, ali svakako da jedinice lokalne samouprave moraju ukoliko je to u njihovim mogućnostima, a u Slavoniji, znamo i sami da je gospodarstvo na niskim granama, tako da jedina nada nam je, evo da Ministarstvo demografije radi tako dobre mjere da prestane, odnosno da se smanji iseljavanje mladih iz Slavonije, a naravno da su tu i drugi niz mjera. Puno više dječjih vrtića, smanjenje liste čekanja na upise u dječje vrtiće, naravno produženi dnevni boravak za zaposlene roditelje, naravno za one sa manjim imovinskim stanjem, to su i besplatni obroci u školama, i evo, veliki broj mjera koje provodi ovo ministarstvo, naravno i Vlada Republike Hrvatske i nadamo se da će doći do smanjenja broja iseljavanja i naravno, do demografske obnove RH, to jer to je jedini način

Sljedeći klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Božica Makar. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažena ministrice, kolegice i kolege. Evo ja sam u pravilu protiv donošenja zakona po hitnom postupku, ali ovaj Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama je jedan od zakona za kojeg sam svakako da bude donesen po hitnom postupku pa da već od 1.7. naše kolegice, naše majke, naše žene koje su i sada na porodiljnom dopustu dobe 1330 kuna odnosno 665 kuna više. Da li će im to pomoći? Sigurno hoće. Da će riješiti njihove probleme? Sigurno neće. Da će se zbog tog iznosa i tog povećanja neko odlučiti imati još jedno dijete, neće, ali da će mu i to biti određena pomoć i određena sigurnost kod planiranja obitelji, bit će, da će biti presudno, velim nije. Pa tako iz svih dosadašnjih rasprava zaključila sam da nitko nema ništa protiv odnosno dapače da svi podržavamo odluku da se za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene majke povećava iznos potpore s 2660 na 3990 odnosno za ostale nezaposlene poljoprivrednike oni koji ostvaruju drugi dohodak također da bude povećanje s 1663 na 2328. Ali isto tako danas smo ovdje svi govorili i o tome što je potrebno da nas bude više, a bit će nas više ako bude više djece. I govorili smo u pravilu svako iz svoje županije iznosio je probleme s kojima se susreće. Ja bi htjela da više nemamo takav pristup i da ne govorimo na taj način jer htjela bi da djeca u cijeloj Hrvatskoj imaju jednake uvjete i jednake šanse za sve, da sva djeca u Hrvatskoj mogu normalno ići u vrtić, u jaslice, ostvarivati svoja druga prava, imati dadilje ako nema ovih uvjeta, da vrtići budu ti koji će biti prilagođeni radnom vremenu majki odnosno da rade prema kliznom radnom vremenu, da imamo jednosmjensku nastavu, da imamo cjelodnevni boravak organiziran u školama, da imamo prehranu i u tim popodnevnim satima čak za učenike, da brinemo o djeci, ali da brinemo o djeci na čitavom području Hrvatske. Ali treba se prije svega odlučiti za dijete i tu postoji jedan problem, a to je određena nesigurnost da li ćemo imati posao, kolika će nam biti plaća, da li ćemo imati stan. Slažem se s onima koji su u raspravi rekli da to nije osnovni uvjet i nije. Ništa od ovoga nije osnovni jer planiranje obitelji je toliko individualno i ono će ovisiti i dalje prije svega o tome. Ali da je odluka lakša ako znamo da imamo određenu sigurnost, sigurno je lakša. Ako znamo da ćemo imati zaposlenje sa solidnom plaćom, da znamo ako odemo na porodiljni da nam ta plaća neće biti bitno smanjena i da ćemo nadalje moći otplaćivati naš kredit koji smo podigli da bi upravo mogli osnovati obitelj i imati djecu jer rijetki su oni koji imaju na samom početku riješeno stambeno pitanje. Takvi mladi su rijetkost. I dakle svi oni se zadužuju, a već tu postoji određena nesigurnost, pa dal ću ja uopće sada, dal da se zadužim, kako ću rješavati i već tu nastaju određeni problemi. Drago mi je da smo počeli s tim povećanjem da ima puno ovih stvari koje treba u demografiji rješavati, treba. Ali molim vas, djeca neka budu jednaka u čitavoj Hrvatskoj i to sva djeca. I slažem se s tim, veliki je problem osigurati sredstva ali dajte kada to bude moguće da idemo prema tome. I u ovome što vidim da je za 2018. osigurano 313 milijuna 200 tisuća, za 2019. 346500, za ovu mjeru iskreno se nadam da se radi samo o planu povećanja s osnova proračunske osnovice, da se ne radi o povećanju da je tu sve uključeno onoliko koliko planiramo da će se povećati i broj novorođene djece jer se iskreno nadam da ćemo do tog vremena pronaći i druge razloge, odnosno druge načine da stimuliramo taj dio i da će ta potpora sigurno u tom momentu biti daleko veća jer će biti i daleko više djece jer to bi nam trebao biti taj pokazatelj da smo uspjeli u tim namjerama. I još jedanput, hvala svima koji su podržali ovu mjeru i vjerujem da će ona biti donešena.

Hvala lijepa gospođo Makar na vašem izlaganju, vezano uz mjeru i povećanje sredstava za djecu koja su nam sigurno prioritet i kao što ste vi danas u svojoj izjavi rekli mi smo ovdje radi građana u Hrvatskom saboru, a vi dolazite iz grada Ludbrega, Varaždinske županije, jednog, malog lijepo grada. Građani Ludbrega kažu to je središte svijeta, ja se jako ugodno tamo osjećam i vi ste tamo i vi ste ovdje radi građana koji su vas birali iz grada Ludbrega. I zanima me kako se osjećate u poziciji zastupnice iz grada Ludbrega gdje je HDZ dobio 14% na ovim lokalnim izborima, kao zastupnica koja ćete održati HDZ na vlasti? Šta će vam reći vaši birači kada se vratite u grad Ludbreg? Tih 65% koji su ovaj puta glasali… … [[Govornici govore u isto vrijeme, ne razumije se.]] Kako će oni reagirati kada kaže Božica Makar da je održala Plenkovića na vlasti?

Hvala lijepa. Inače, ja se osjećam uvijek sretno kad mogu pomoći građanima. Ponosna sam na to što dolazim iz Ludbrega, u kojem se velika briga vodi o djeci i do sad sam se uvijek trudila da bude čim bolje i meni nije važno tko je u pitanju, meni su važni ljudi, projekti i da njima bude bolje. Ovog trena ako odem ovdje gdje ću biti drugdje, opet ću se boriti.

Uvažena zastupnice, ja sam zato kolegi Marasu i dao opomenu. Povrijeđeno je apsolutno ovaj dio članaka vezan… Više njih, a najviše se ističe 238. Kolegica je maloprije rekla da sam ja povrijedio Poslovnik što nije istina. Ja sam rekao u biti ono što je srž.

Hvala lijepa.

Neću nasjest na vaše provokacije kojima želite se vjerojatno malo istaknuti u svojoj stranci u kojoj znamo kako stojite, neću o tom uopće dalje diskutirati s vama. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, vaše nije da komentirate druge stranke. Vaše je da vodite sjednicu. Hvala lijepo. Ja vodim sjednicu, a da je vodim onako kako bi striktno trebalo vi bi bili vani, izvan ove dvorane i to ste i vi svjesni toga. … [[Upadica se ne čuje.]] Vidim da želite doći, silom želite doći da vam se slika negdje vidi ali neće vam to uspjeti. … [[Upadica se ne čuje.]] Silom želite barem u nečemu se istaknuti ali nećete uspjeti. Uvažena zastupnica Marija Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice Makar, u svojoj raspravi osim što ste podržali i pohvalili ovu mjeru, čime se i ja a i većina zastupnika ovdje mogla bih čak reći, svi se slažemo da je mjera zaista dobra, jer će pomoći našim majkama ustvari oba roditelja u podizanju djece u onim prvim godinama kada su izdaci ustvari vrlo visoki tako da se u tome vidim, svi slažemo. Ono što bih ja istaknula, vrlo je važno da je ova mjera trajna mjera, da se, da nije neka povremena mjera i da se sustavno, znači, planiraju mjere koje će sustavno pomoći roditeljima u podizanju djece. Naravno da sa ovom mjerom ne možemo riješiti problem nataliteta, tu je državni tajnik koji je stručnjak za to pitanje i za to područje. Ja sam ga nekoliko puta slušala. Problem nataliteta ne može se riješiti preko noći, to smo svi ovdje vrlo svjesni toga. Ne može se riješiti jednom ili dvije mjere. To je problem koji će se morati rješavati sustavno kako se i počelo, sagledati sa svih strana i onda naći sustavna rješenja. Što se tiče onoga što ste rekli da je za očekivati da se stvore jednaki uvjeti za sve, naravno da bismo mi to svi voljeli. Ali čini mi se da je malo nerealno očekivati jednake uvjete za svu djecu. Možemo to očekivati ovako u primjeni nekih mjera koji idu od ministarstava, ali mi jako dobro znamo da niti svi mi živimo u istim područjima RH a tako ni naša djeca pa nemamo ni jednake uvjete na sve. Pođimo recimo od liječenja, gdje u nekim većim centrima i gradovima imamo klinike. U manjim centrima to nemamo. Roditelji s djecom su jednostavno primorani putovati u veće centre da bi dobili specijalističku skrb, medicinsku za djecu itd. Dakle, sigurno još dugo vremena nećemo imati jednake uvjete za svu djecu po svim pitanjima, ali naravno trebamo se za to boriti i prema tome stremiti [[Upadica Reiner: Hvala.]] Hvala. Pa evo, ja sam govorila o tome jer mi je to stvarno želja i cilj da sva djeca u Hrvatskoj imaju jednake uvjete. Ja znam da postoji mnogo stvari gdje se ne može to što ste vi govorili o bolnicama, kliničkim centrima. Ali što se tiče vrtića, ako ne može vrtić mogu dadilje. Ima mnogo stvari koje se može. I smatram da moramo ići u tom smjeru. Škola, jednosmjenska nastava. Pa tamo gdje ima malo djece još je lakše to organizirati, ali da imaju sva djeca jednake uvjete dječji doplatak dobar smjer.

Sad se radilo na izmjenama, odnosno konkretno o povećanju, pa još su tu neke izmjene da je usklađen sa zakonodavstvom EU i to ubačeno. Dakle, sve Vlade su prepoznale taj problem i sve rade na tome i normalno da svatko mora raditi na tome da poboljša. Ja sam rekla koji je moj cilj i koja je moja želja. I imamo zadnju repliku uvaženog zastupnika Branimira Bunjca, izvolite. Hvala lijepa uvažena zastupnice Makar. Vi ste govorili u ime Kluba zastupnika HNS-a iako nitko ne zna što to točno znači, možda ste govorili u ime zastupnika A, možda vjerojatno i klub zastupnika B. Vi ste nastupili u ime svih i par puta ste recimo u svojem izlaganju spomenuli riječ iskrenost. Evo govorimo o poboljšanju, dakle demografske slike i odgoja djece i bilo bi zaista dobro da recimo djecu naučimo iskrenosti. To je jedna vrlina koju treba njegovati cijeli život. Međutim, vaš klub zastupnika čini se da je krajnje nepodesan da nekoga uči iskrenosti, jer sve ono što ste vi govorili posljednjih mjeseci, godina i tjedana, pa i dana ne odaje takvu sliku. Naime, prije nekoliko dana pričali ste nešto potpuno dijametralno suprotno onome što vaša stranka govori danas. I iz tog razloga pozivanje na iskrenost i zaklinjanje u iskrenost iz vaših usta zvuči krajnje nevjerodostojno. Mislim znam da idete u koaliciju sa strankom koja se zove Vjerodostojno ali ipak čini se da je to samo

Pa nemojte zlorabiti Poslovnik. Mislim to stvarno nema smisla. Možda želite oponašati kolegu Marasa, nemojte ići tim putem ja vam iskreno savjetujem. Nitko to ne cijeni, a najmanje birači. Izvolite odgovorit će uvažena zastupnica Makar. Ali prije digao je povredu Poslovnika uvaženi zastupnik Ivan Ćelić. Hvala gospodine predsjedavajući. Povrijeđen je članak 238. gdje je zastupnik Bunjac omalovažavao i vrijeđao zastupnicu Makar. Meni je žao da ovakvo politikantstvo od gospodina Marasa i gospodina Bunjca, ali očito kad nemate sadržaja onda se bavite ovakvim stvarima. Vas može bit sram što ste podržavali tamo što ste sprječavali deložaciju čovjeka koji nije plaćao alimentaciju djetetu. To vas može bit sram. I kad idete i sprječavate deložacije, onda barem se pobrinite i vidite o čemu se tu radi. Izvolite kolega Bunjac. Hvala predsjedavajući. Zastupnik je povrijedio članak 238. Ja još jednom ponavljam zastupnica Makar je više puta govorila da ona iskreno vjeruje i iskreno se nada, a ja sam kao zastupnik imao pravo posumnjati u njezinu iskrenost. To je sve. Nije bilo uvrede nikakve. Postoji fonogram. Ako sam rekao bilo kakvu uvredljivu riječ molim da se navede tko je to.

No, ovaj odgovor na repliku uvažena zastupnica Makar. Izvolite. Da kolega, ja sam govorila u ime kluba HNS-a, u kojem vjerujem da nema nikoga tko je protiv bilo koje dobre mjere kao što je bilo i do sada. I da će od 1.7., 1330 kuna dobivati više naše majke, odnosno očevi koji su na porodiljskom, da će 665 kuna dobivati oni koji su nezaposleni, a brinu o djeci, mi to podržavamo. I govorila sam u ime kluba, tu vam je naš predsjednik, s kojim smo se konzultirala, prije nego smo govorili. A sve ovo ostalo je vaše pravo da diskutirate, da ne vjerujete, ja vjerujem. I iskreno vjerujem da ovo nije dovoljno, da se treba još puno toga napraviti, da je do sad bilo napravljeno od svih Vlada nešto, da od ove Vlade je bilo napravljeno nešto dobro, dosta toga loše, onome što smo već govorili, da je mnogo toga u svakoj Vladi moglo biti napravljeno bolje i ja ću se boriti za ono što smatram da je bolje.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, poštovana ministrice, državni tajniče. Klub HSS će podržati donošenja ovoga zakona i podržava hitnost donošenje ovog zakona, jer činjenica je da demografske prilike, socijalne prilike ukazuju na to da i ovaj, hitno donošenje ovih povećanja, da kasnimo s istim zbog toga što nas je sve manje, što je sve veći broj umrlih, sve manje novorođenih i sve veći broj iseljenih iz RH, pogotovo iz Slavonije, Baranje, Srijema, Podravine, Like, Dalmatinske zagore i drugih razvijenih krajeva. Naime, roditeljske naknade tijekom drugih 6 mjeseci dopuste nakon rođenja djeteta, povećat će se za zaposlene roditelje sa sadašnjih 2660 kuna na 3991 kunu, odnosno naknade za nezaposlene roditelje povećat će se sa sadašnjih 1660 na 2328 kuna tijekom cijele godine dopusta. I to prati povećanje u državnom proračunu u narednim godinama. Sve to lijepo zvuči, povećanje, 660 kuna za 665 za treće, za svako treće i sljedeće dijete. Da li je to potpora roditeljima i mladim obiteljima, da zasnuju brak, planiraju povećanje obitelji, da idu ka rođenju djeteta, naše je mišljenje da je to dobro da se povećavaju naknade, ali da je to puno premalo da bi stvarno motiviralo mlade da se odluče na povećanje obitelji na novo dijete, jer ako znamo da životni troškovi svaki dan rastu, da je veliki broj mladih nezaposlen, da ne vide perspektivu u RH, teško se odlučuju na brak, da veliki broj brakova se u prvoj godini razvodi, rastaje i da mi kroz demografske politike, kroz socijalne i ekonomske politike, ne činimo dovoljno da bi ih motivirali da zasnuju brak, da idu na planiranje rođenja djeteta i na povećanje u obitelji. U postotku najveće povećanje naknade osjetit će nezaposlene majke, no što im to znači koliko su zaista značajne te potpore i povećanja, može li par, recimo gdje suprug i supruga rade u Konzumu, planirati obitelj ako znamo da prijeti stečaj Konzuma i drugih tvrtki u okviru Agrokora i da nismo dovoljno učinili da zaštitimo ta radna mjesta, a s druge strane, problem nedostatka stanova, problem izmjena politika u smislu kupovine prvog stana, problem prijevoza režija, koje svakodnevno rastu demotivira mlade ljude da zasnivaju obitelj i da idu na povećanje obitelji. Analize pokazuju da životni standard tijekom roditeljskog dopusta najviše pada obiteljima onih roditelja čija su primanja između 3500 i 4000 kuna. Njihova su primanja preniska da bi unaprijed mogli uštedjeti određenu svotu za popravljanje standarda tijekom porodiljinog dopusta, a padom naknade na 2660 kuna praktički ostaju bez trećine svojih prihoda. Kad je riječ o visokoobrazovanim, a trenutno svaka treća zaposlena žena u dobi od 25 do 34 godine ima završen fakultet a primanja će na dopustu biti i dalje manja. Treba podsjetiti da naknada od oko 4000 kuna, kao ni sadašnjih 2660 kuna neće biti univerzalna i da za sve i dalje će ovisiti o plaćama roditelja na dopustu. Zašto Hrvatska, odnosno ova Vlada, koja od svojih početaka, pa evo i sada pred svoj kraj ili novi početak, kune se u demografske mjere, potpuno ne delimitira roditeljske naknade. Hrvatska je jedina država koja je ograničila iznos naknade tijekom porodiljinog dopusta nakon raspada bivše države, a ostale države zadržale su do danas, praksu da po kojoj porodiljina naknada zaposlene žene jednaka njezinoj plaći punih 12 mjeseci dopusta. Nismo tu učinili dovoljno da zaštitimo prava majki, nismo dovoljno učinili da imamo stabilnu obitelj, nismo dovoljno učinili, a čuli smo ovdje da se traži politički konsenzus, da svi krajevi se jednako razvijaju, da svi imaju jednake uvjete za život, da svako dijete zaslužuje jednaku pažnju i da svako dijete ima i priliku da ima ići u vrtić, da ima predškolsko obrazovanje i da svako dijete pa i u najmanjoj općini u Hrvatskoj ima besplatne udžbenike, a nema ih zato što nije donesen Zakon o financiranje jedinica lokalne (regionalne) samouprave, jer se kroz porezne izmjene uzima prihode općinama, gradovima i županijama i nemoguće je da male općine financiraju i sufinanciraju udžbenike kao što je to u Zagrebu, u Rijeci ili nekim drugim razvijenim sredinama. Tko je za to kriv? Pa i mi ovdje u Hrvatskog sabora i Vlada i ministarstvo. I treba jedan običan politički koncensus da stvarno svako dijete ima jednaku šansu u RH. Zanimljivo je bilo jučer u jednoj radio emisiji gdje se na ovu temu razgovaralo i bio je izvadak iz jednog Dnevnika djevojčice Pauline P. koja je istaknula da u njenom razredu postoji jedan učenik kojeg učiteljica stalno upozorava da je neuredan, da nije ponio sve stvari u školu, da nije napisao zadaću. I taj njen prijatelj ju je jedan dan pozvao u svoju kuću i ona je vidjela da su on i još njegova dva brata sami, da jedan brat stalno plaće, da drugi pravi nered po kući, a on se tužio da su nažalost sami jer njegovi roditelji moraju stalno raditi i nemaju dovoljno za život i da on zbog toga nema napisanu zadaću i da je neuredan i da ne ponese sve stvari u školu. To je naša stvarnost i kod ovih malo zaposlenih mladih, a kakva je tek situacija kod nezaposlenih, kakva je tek situacija u Slavoniji, Baranji i Srijemu gdje je najveća stopa opasnosti od siromaštva. Što je sa Projektom „Slavonija“, što je sa novim radnim mjestima, što je sa potporama u poljoprivredi, što je sa europskim novcem jer natječaja nema, prozivani su ovdje načelnici općine, imaju spremne projekte, a natječaja nema, novci stoje u Bruxellesu ili možda na računima naših ministarstava kao kada je riječ o potporama za lokalne akcijske grupe. I još uvijek nije donesen pravilnik da bi sredstva koja su im odobrena mogli plasirati na teren svim udrugama civilnog društva s njihovog područja.

Evo kolega Vlaović, spomenuli ste i vi u svojem izlaganju ovaj problem nisko fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne samouprave koje se uvelike reflektira na same usluge predškolskoga odgoja i mislim da je zadatak svih nas zastupnika ovdje u Hrvatskom saboru, a posebno nas koji dolazimo iz lokalne samouprave što više utjecati na novi Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. Naravno, vjerujem da će utjecati i nadležno ministarstvo da se svakako predškolski odgoj posebno vrednuje, da se posebno vrednuje i da se za predškolski odgoj nađe model gdje će se dati nekakva dodatna sredstva lokalnim jedinicama. Ako to neće biti slučaj onda s obzirom koliko ova Vlada polaže na demografiju koliko polaže na obrazovanje onda preporučam da država preuzme predškolski odgoj jer predškolski odgoj danas nije isti kao što je bio predškolski odgoj prije nekakvih tridesetak godina. Znamo koliko je onda išlo djece u vrtiće, a koliko ih ide danas.

Ja isto osobno dolazim iz grada koji unatoč malim izvornim prihodima koji imaju pet grad u Hrvatskoj to je grad Pregrada po izdvajanjima za, naravno ako gledamo izvanredne prihode po izdvajanjima za odgoj i za obrazovanje. Ali to nije dosta.

Kolega, u potpunosti se slažem s vama da se mora prestati s praksom da se s državnog nivoa spuštaju obveze prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a s druge strane da se ne osiguravaju izvori prihoda i sredstva za provođenje tih mjera. I kada je riječ konkretno o djeci onda stvarno bi moralo svako dijete u svakom području RH imati jednake uvjete. I često su i oči uperene roditelja ali i strelice prema načelnicima općina, gradonačelnicima malih gradova da zašto u Zagrebu mogu djeca imati besplatne udžbenike i kvalitetne vrtiće i kvalitetno financiranje prijevoza učenika, a mi to u našoj općini ne možemo. Mislim da se konačno mora ići k europskoj praksi da dio sredstava koja se uplaćuju u državni proračun koji se izdvaja za financiranje općina, gradova i županija pogotovo za ove decentralizirane funkcije mora biti veći 20, 30% kako je to u sjevernoeuropskim državama, a ne koliko je to sad 7, 8% I tih 7, 8% koji se izdvajaju morate sa kvalitetnim programima i projektima ići moliti od vrata do vrata ministra i ministarstava. Izgleda da je važnije biti ministar nego imati dijete i kvalitetno obrazovanje.

tajniče, kolegice i kolege zastupnici. U Hrvatskoj je demografska katastrofa sve očitija, to su činjenice, to su pokazatelji poglavito u većem dijelu Hrvatske osim većih gradova i prigradskih naselja gdje se donekle održava broj ljudi zbog toga što imaju nekakvu infrastrukturu dovoljnu za život. Svaka točkasta izmjena pa i ova je dobrodošla i treba je podržati. Ovo je u biti točkasta izmjena. Mi svi političari poglavito prethodni koji su dolazili prije se pozivali na gospodarstvo, na brojne razvoja ali bez ljudi nema ni gospodarskog razvoja, ni ekonomskog, bez populacijske politike, bez demografske obnove naših područja koja su sada prazna, nema napretka i nema gospodarskog napretka ni bilo kakvog drugoga. Međutim, promatrajući evo 2015. godinu vidimo da je u Hrvatskoj više umrlo 16 tisuća ljudi, 16.702 ljudi više je umrlo nego što je rođeno. To je jedan strašan pokazatelj s tim da je 18000 više iselilo nego uselilo u RH, to znači jedan grad od 35000 ljudi u jednoj godini je nestao na našem području RH, a to su znači trendovi koji se više ne zaustavljaju. Zbog čega? Zbog toga šta centralna država ima svoje decentralizirane funkcije fizikalne prema županijama, prema lokalnim samoupravama ali očito to nije ravnomjerno dobro napravljeno, ne dobro. Znači treba cijela strategija da bi se uopće mogli određeni krajevi demografski obnavljati jer je nerazumno da primjera gradovi udaljeni, naselja udaljeno od grada Splita nekih 10 kilometara danas nemaju vodoopskrbu a rijeka Cetina i druge rijeke, Jadro, su par kilometara od tih naselja. Prema tome, znači naša politika, dosadašnja koja je vođena u RH, osim pozivanja na mlade na život, a život je sve na tim područjima, a nemamo od toga života, znači da su pogrešne bile politike, da moramo mijenjati strategiju. Ja sam prije nekoliko dana obišao nekoliko škola u triljskom području, vrgoračkom, sinjskom koji su doslovno nekada bile prepune djece, to su prekrasni naši krajevi, gdje nisu daleko od grada Splita ali zbog prometne nepovezanosti, zbog toga šta te lokalne samouprave nemaju mogućnosti osigurati sredstva za besplatan vrtić, mogućnost uopće vrtića, besplatan prijevoz učenika do škola koje su dosta udaljene i nitko o njima ne vodi brigu i osnovna sredstava za život ljudima na tim područjima naravno, da ljudi odlaze ili u Split ili u Zagreb, a najgore što se događa sa cijelom obitelji, odlaze u druge države. Prije, znači 60-ih godina, 70-ih godina su odlazili očevi iz mojih krajeva, su odlazili u Njemačku ali su ostajale obitelji i tu bi se rađala djeca i tu bi živjeli članovi obitelji. Međutim sad je drugi problem, sad imamo puno veći problem. Sad cijele obitelji odlaze. Znači mi imamo potpuno prazna područja. Točka s tim izmjenama i pohvalan je ovaj zakon, ali on ne rješava u biti problem. Ne može čovjek živjeti u jednome selu gdje nema ili naselju koje je prekrasno, koje ima čak uvjete življenja i u razvoju stočarstva i poljoprivrede, znači to je jedan cjelokupni problem koji treba analizirati i čim prije poticati. Pa ja promatram evo, samo Dalmatinsku zagoru. Imotska krajina prije nekakvih 20 godina po popisima imala je 25 godina, imala je 50000 stanovnika sad 20. Vrgorački kraj je imao preko 12000, sad nešto više od 5000. Drniški kraj ratom zahvaćen, on je najviše, ali je to spaljena zemlja, nema života, a život i mlade obitelji su one koje će poticati i razvoj tih krajeva i opstanak ljudi na tim područjima. Ali ne možemo na to gledati samo točkastim izmjenama. Ako imamo zakon 2014. godine koji je donesen o regionalnom razvoju, tj. indeksaciju gdje su brojne općine i krajevi ispali iz nerazvijenih područja, u biti više ih se ne potiče novčano. Znači to je bio jedan nepravedan zakon, znači treba puno studioznije da bi se opstalo ti krajevi. Trebamo promatrati, poglavito govorim Lika, Dalmatinska zagora, Gorski kotar, otoci, Slavonija, osim par gradova kažem Zagreb, Split, Rijeka i malo okolice mi nemamo više ljudi. Nama ništa ne preostaje nego tu, ne znam šta ćemo sa tom zemljom koja je prekrasna, koja je najljepša, komad zemlje … [[Govornik se ne razumije.]] u Europi. Ali su to činjenice da više nema plača u rodilištu.

I tako na cijelom području RH, znači da je pogrešna strategija, pogrešna je politika. Ono što je dobro treba podržati i pohvaliti. Ovaj prijedlog ministarstva je dobar, ali tu nije dovoljno ako se ne uključe sva ministarstva, ako ne bude strategija poglavito prema nerazvijenim krajevima, jer ljudi tu nemaju više razloga da žive. Jednostavno ja ih pozivam da ostanu živjeti tu, to … [[Govornik se ne razumije.]] ali ne mogu organizirati svome ditetu da imaju dječji vrtić, da imaju mogućnost besplatnih udžbenika, a u Zagrebu imaju besplatne udžbenike. Pa di je tu Ustav? Zbog čega je donesen taj Ustav? To je kršenje Ustava, jednakosti, prava svakog djeteta, svakog čovjeka, svake osobe. Naravno da su vrlo bitne i zdravstvene usluge koje se organiziraju na tom području za djecu, za starije, poglavito za djecu. Ako nisu osigurane zdravstvene usluge za dijete, naravno da ta obitelj će teško tu opstati. Nema radnih mjesta, a poglavito me boli šta ta područja nemaju u kućanstvima vodoopskrbu. Ovise o cisternama vatrogasaca, pomoći ljudi. Vrlo teško je opstati na tim područjima zato država sva decentralizirana sredstva koja spušta prema županijama treba bolje kontrolirati. Mi imamo problem da imamo mi brojne prirodne resurse, brojne turističke potencijale na tim područjima koje možemo bolje iskoristiti i te ljude zaposliti na tim područjima. Ti ljudi su zaboravljeni. Ne mogu ti krajevi samo služiti kao npr. da budu ti krajevi eksploatacija nekih stranaca kao npr. vjetroelektrane. Promatram Svilaju vjetroelektrane, a ta sela su ispod prazna. Uberu oni koji je gospodin Vrdoljak tim zakonom i bivša Vlada omogućila da uberu.

Znači imamo ogromni potencijal u nerazvijenim područjima, imamo ogromni potencijal i na otocima, imamo u Gorskom kotaru, imamo u Slavoniji, ali je žalosno da ja kao čovjek kad sjednem u auto kad vidim ta sela koja, susjedna moja sela se provozam ili odem u ta sela da vidim da nema stoke, da nema života, nema dječjeg plaća, a škole urušene. Pa ja ću evo slikati jedanput pa ću poslati Ministarstvu obrazovanja sve te brojne škole gdje je nekad bilo pune znači po desetak razreda osnovnoškolaca. Danas su doslovno prazne, urušeni krov. Ja imam ovdje statističkih podataka po godinama kako demografska slika Hrvatske pada i kako postajemo u biti prazno područje.

Već jedan val je ogroman prolazio, pa smo imali … [[Govornik se ne razumije.]] krizu. Mi znači ostavljamo prazna područja, pa evo i kad se vozim autom, kad odlazim prema Sinju prema svojoj kući od Zagreba pa tako i svi morete primijetiti nema više nigdje ni života, nema stoke. Tako je u Slavoniji, tako je na cijelom području. Ovo je jedan ozbiljan problem demografija. Ono što je dobro treba podržati, međutim gdje nema zdravstvenih usluga, gdje nema dječjih vrtića, gdje nemamo iste uvjete kao što su u Zagrebu besplatni udžbenici. Naprotiv u tim krajevima trebali bi biti bolji uvjeti nego u Zagrebu, poticati puno bolje uvjete da opstanu ljudi. Mi bi na tim područjima morali poticati ljude da opstaju i besplatnim udžbenicima i boljim zdravstvenim uslugama, bolje organiziranom hitnom pomoći.

Imamo dvije replike. Prva je uvaženog zastupnika Alena Preleca. Pa evo kolega Bulj ja na žalost se moram složiti sa vama da nama u stvari sela i ruralna područja nestaju i da ljudi uglavnom odlaze u veće gradove. Jasno da to je i zbog politike neke druge osim evo rodiljnih naknada i neke druge stvari. I to mi je jasno, ljudi idu u velike gradove, imaju veće mogućnosti, imaju veće zapošljavanje. Međutim evo mogu se složiti sa vama u onom dijelu da mi moramo imati jednu Strategiju demografske politike, pa evo koristim da je ovdje i naša gospođa ministrica koja je ipak odlučila djelomično ili u većem dijelu toga a ovdje u Saboru sjedi dosta čelnika jedinica lokalne samouprave a ja ću reći ono što vidim iz svoje perspektive što je problem. Jedinice lokalne samouprave mogu utjecati na politiku jasno svojih jedinica i na način da zadrže ljude u svom području na način da evo sufinanciraju cijenu vrtića, da plaćaju prijevoz školaraca, da plaćaju dnevni boravak što je po zakonu naše isto, da daju besplatne knjige. Sve je to nešto što jedinice lokalne samouprave mogu raditi za svoje mještane. Ali ja ću vas pitati da li mi to možemo. Evo konkretno kod mene sufinanciranje vrtića u mojoj općini, a jedna je od najvećih u Hrvatskoj iznosi 15% ukupnog proračuna, 15% Još uvijek je puno manje nego je to u gradu Zagrebu. Moji roditelji uvijek znaju reći, pa evo grad Zagreb sufinancira vrtić tako da roditelji plaćaju 300 kuna. Kad gledamo postotak, ja sam siguran da moja općina ili evo kolege općina ili gradovi izdvajaju puno veći postotak. Međutim, tu ljestvicu koju nam je zadao grad Zagreb, Split ili Osijek u apsolutnom iznosu premašuje naše mogućnosti. Da li mi u apsolutnom iznosu možemo dati subvenciju za vrtiće koliko može grad Zagreb? Ne možemo. I jasno da onda ljudi odlaze u Zagreb ili nam govore da je njihovo subvencioniranje puno, puno veće. E tu je problem. Mi bi morali ujednačit kriterije da Zagreb ne može dati toliko veće subvencije nego druge općine i gradovi koji nemaju mogućnosti, a pogotovo besplatne udžbenike. Oni se evo bahate ja bih rekao, bahate se. Nema problema sve može, a onda mi imamo visoke kriterije koje ne možemo zadovoljavati.

Ali je činjenica da tu politika, znači ako imamo Ustav, ako se pozivamo na jednakost, a poglavito na djecu, međutim tu je kriva politika i politike koje su do sada bile isključivo iz toga razloga što mi čak imamo evo za udžbenike ako se uhvatimo udžbenika imamo problem što imamo više izdavača pa se čak svake godine mijenjali udžbenici. I na to se utjecalo. Znači, može se naći elementi. Ja znam da je slobodno tržište, ali međutim da li imaju sve općine mogućnost? Nemaju. I zbog toga ljudi iseljavaju. Ako decentralizirana sredstva odlaze u županiju, ako imamo prirodne resurse, evo ja govorim za svoju županiju, ako imamo plaže, ako imamo lučke uprave gdje lukama upravljaju i ako taj novac ne naplaćuje se kako triba, tj. ne koristimo prirodne resurse ili mineralne sirovine ne znam u vašoj lokalnoj samoupravi, ako se pogoduje nekome taj novac je mogao biti usmjeren. Samo da vam kažem, na plažama i lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji netko izvlači koncesija 2 milijarde kuna. Govorim vam o jednome dijelu priobalja.

Tu je država regulator ravnomjernog i tu država mora sa županijama, jer županije onda više nemaju svrhu.

Htio bih reći kolegi Miri Bulju da uzrok demografskog i svakog drugog sloma u našoj zemlji jest u tome što naše društvo pati od trajne besparice i kreditne krize. Taj problem vezan je uz politiku HNB. I nažalost gospodine Bulj, ni Most ne ide za tim da se radi monetarna reforma, da Središnja banka izravno financira središnju državu, niti traži da se ukine valutna klauzula na kredite, niti je tražio itd., itd. I mi možemo ovdje, pričati danima, tjednima, mjesecima, godinama i desetljećima, ali negativni demografski i svi ostali procesi će se nastaviti, a kolege iz HNS-a koji idu sad u koaliciju sa HDZ-om, ni njih ne zanima monetarna reforma, što znači da će i dalje društvo patiti od besparice, kreditne krize i biti na udaru ovrha i iseljavat će se. I vi ćete govorit da ste išli u koalicijom s HDZ-om zbog općeg dobra i oni iz HNS-a isto sada to govore i uvjeravaju sve nas u to, a znaju oni svi da je to laž, kao što i vi sami ste zapravo znali da je to laž.

Ali moram reći nisam siguran da će narod baš to dobro prihvatit, da kažete da je narod glup. Izvolite kolega Bulj. Kolega Pernar, narod je bezbroj puta iz manipuliran, a što se tiče HNB, mi smo dali čak i izmjene zakona samo u 17 o HNB, 17 je u drugom čitanju zastupnika to prihvatilo. Osobno što se tiče Narodne banke i stava o Narodnoj banki, šta je napravio oko mjenica, digao i kaznenu prijavu 21.4. protiv Borisa Vujčića i sedam zamjenika guvernera, znači o dobro obrazloženu, prema tome nije to pitanje, može li to Most ili ne može, nego strukture koje su dozvolile da se proda 15 tona zlata, a nikoga od naroda nije pitalo. Tih 15 tona zlata je bilo vlasnici narod, svaki pojedinac. Mi smo država bez zlata, al o ovoj temi demografske politike je katastrofa. Hrvatska danas gospodine Pernar, ja živim u tim krajevima. Dvije trećine Hrvatske su prazne, vi živite u Zagrebu, vi ste gradski dečko i vi vrlo malo, manje poznate, kako ljudi žive na tim područjima, bez vode u svojim kućama, vodoopskrbe. Gdje im cisterne, ako nema cisterne, vatrogasaca, nemaju se gdje napiti vode, ne mogu svoju djecu okupat. Vrlo teško ljudi žive, ali blizu Splita, nekih 15-tak kilometara ili blizu većih gradova i naravno da u tim uvjetima ljudi ne mogu živjeti, a kamo li besplatni udžbenici, kao nekakav posao ili poticaj stočarstvu, toga nema. Država je centralizirana, prema podobnim struktura se to decentralizira i tako se drži u biti vlast. Što više ovisnih ljudi o socijali, više vlast opstaje. Znači ovdje nije bio interes, gospodarski razvoj, demografski razvoj, nego stvaranje ovisnika, da bi ih mogli kontrolirati a poglavito da bi glasali za nje, a to je vidljivo u područjima gdje je 100%-tna izlaznost, gdje najnerazvijeniji i glasaju uvijek za istu političku opciju. I zadnja pojedinačna rasprava je uvažene zastupnice Branke Juričev-Martinčev. Izvolite. Poštovana ministrice, kolegice i kolege. Pa evo, sa zadovoljstvom možemo reći da konačno imamo jednu izmjenu i dopunu zakona oko kojeg smo se svi složili i da je ovo hvale vrijedna izmjena a sigurno da će najviše veseliti mlade obitelji koje s nestrpljenjem očekuju povećanje svojih potpora. Da ovo je zaista samo komadić u mozaiku, želim potvrditi i primjerom svog rada. Naime, svi moramo dati svoj doprinos i ne možemo očekivati da to učini isključivo samo ovo ministarstvo, da se sve osigura isključivao i samo iz državnog proračuna. Naime, jedinice lokalne samouprave, zaista mogu učiniti puno, netko će reći grad Vodice ima svojih financijskih mogućnosti bolji nego drugi gradovi i općine i tu se mogu složiti, ali sigurno da ima i brojnih gradova i općina koji imaju dohodak per capita po stanovniku i viši od Vodica, a nisu učinili sve ono što smo učinili mi. Naime, evo 12 godina sam bila gradonačelnica grada Vodica, vjerojatno i kao žena i kao majka od 3 djece, prioritet sam dala upravo ovim projektima. Kad sam došla zatekla sam vrtić koji je radio od 8 do 1. Sad imamo i cjelodnevni boravak, imamo jaslice, pored osnovnog matičnog vrtića dva još u samom naselju, igraonicu na otoku Prviću, dječji vrtić u Zaleđu, u izgradnji, odnosno priprema je dokumentacije za izgradnju novog vrtića i slatke brige da svaku godinu bez obzira na te nove kapacitete, imamo sve veći broj djece koja ne mogu biti zbrinuta u našim vrtićima, tako da ako roditeljima odgovara da to čine u susjednom Tribunju ili gradu Šibeniku, mi u cijelosti taj dio plaćamo. Tako da bi participacija bila kao da su i u Vodicama. Jako puno se ulaže i izdvaja i za športske, kulturne i slične udruge, sve ono što činimo, evo pokazatelj je veliki napredak, dobili smo nedavno i status Grada prijatelja djece. U Vodicama nismo imali pedijatra, sad imamo i tu službu. Naravno, dajemo i jednokratne novčane naknade kao i većina sad gradova i općina, besplatne vrtiće za obitelji četvero i više djece, besplatni prijevoz za obitelji sa troje i više djece. Nadalje, svega je bilo svojevremeno 5 stipendista, sad do jedno, jedan student koji ispunjava uvjete po našem pravilniku, omogućena je stipendija i to broji oko 46 stipendista trenutno. Kada su u pitanju izdvajanja za knjige svi oni koji podnose zahtjev i dobiju u cijelosti taj iznos koji im treba za nabavu školskih knjiga. Tu u današnjoj raspravi u više navrata se govorilo o nabavi školskih knjiga, mislim da nije uredu da one kolege koje su digle ruku za državni proračun, koji nisu predložili amandman za nabavu školskih knjiga bilo osnovnoškolcima ili srednjoškolcima da sada o tome pričaju. Znači u vrijeme kada se donosi proračun onda je vrijeme kada se treba uložiti amandman, reći koliko je to sredstava, sa koje stavke treba skinuti da bi se na tu stavku stavilo i onda možemo dalje govoriti i kritizirati na tu temu. Nadalje, čuli smo čak i od predstavnice ranije vlade koja je bila zadužena za ovaj resor kako jedinicama lokalne samouprave nije lako i kako bi trebalo od strane države omogućiti da gotovo svako dijete ima mogućnost da bude zbrinuto u vrtiću. Kao predsjednica saborskog Odbora za regionalni razvoj i eu fondove, trebam reći da je žalosno da svojevremeno ranija vlada kada je pregovarala o projektima koji će se financirati iz eu fondova, jednostavno je zaboravila na objekte društvene namjene bilo da se radi o staračkim domovima ili o vrtićima, tako da iz eu fondova možemo dobiti sredstva za uređenje tematskih puteva biciklističkih staza, a ne za vrtić. To je jako, jako žalosno i mislim da je to velik, veliki propust pregovarača i prethodnih vlada. Vrtić se može raditi samo, pretpostavljam šta će kolega replicirati, vrtić se može raditi u naseljima do pet tisuća stanovnika, što znači iz programa Ruralnog razvoja, ali u naselju poput Vodica se ne može raditi ni vrtić, a da ne nabrajam i starački dom, vatrogasni i sve ostalo.

Prav je uvažene zastupnice Ines Strenja-Linić.

I još jednom nadam se da ćete vi u tom smislu to i podržavati da krenemo k tome jer se radi o majkama koje ostaju sa djecom do osme godine njihovog života gdje su one i dalje sa ovim povećanjem od 5% to je nekih 200 kuna i dalje u nemogućnosti podmirivati sve ono što ta djeca trebaju. Najčešće oni koji nisu u velikim urbanim središtima nemaju dostupno niti one ustanove gdje bi tu djecu trebali rehabilitirati, a one se same ne mogu vratiti u svijet rada i zbog toga su za duže vrijeme prisiljene nakon te osme godine života tražiti na koji način će rješavati dalje svoju egzistenciju. Ponekad im je ta naknada samo ta naknada jedini izvor prihoda i inače ukoliko se za tu djecu s težim oboljenjima žale za te svoje naknade, znači za tu djecu ukoliko ulože žalbu nakon što je prvostupanjska žalba im odbijena oni gube sva prava i čekaju drugostupanjsko rješenje i za sve to nemaju pravo na tu naknadu, što je još jedan problem tim obiteljima koji inače žive u teškim egzistencijalni problemima, a na to je ukazala i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, no mi to nismo ovdje implementirali osim tih 5% što smo povećali što je zbilja jako, jako premalo, pa vas molim za komentar.

Mislim da u ovom Saboru nijedan zastupnik se toliko ne zalaže za osobe sa invaliditetom kao naša kolegica Ljubica i vjerujem da će vaši prijedlozi biti pozitivno prihvaćeni i od našeg kluba i naravno prijedlog ministarstva. Poštovana kolegice.

Međutim, ono što me zainteresiralo sve ovo što ste naveli da je u vašem gradu za vrijeme dok ste bili gradonačelnica napravljeno po pitanju skrbi za najmlađe od izgradnje vrtića na dalje, bilo bi sada zanimljivo napraviti analizu koliko je sve to utjecalo na porast nataliteta. Zato što sam uvjerena da samo ekonomske mjere neće riješiti problem nataliteta. Mi u državi možemo samo pričati o tome i govoriti nije dovoljna ova mjera, nije dovoljno ovoliko sredstava, ja sam uvjerena da mi bez obzira da te mjere budu i duplo veće i da ih bude puno više nećemo riješiti problem nataliteta. Mislim da je on puno dublji da moramo prije svega vratit obitelj u centar vrijednosti u društvu jer moja pokojna baka je živjela u Slavoniji na zemlji i imala je šestero djece, živjelo se puno teže i puno siromašnije i svi mi znamo da nije uvijek problem nataliteta samo pitanje ekonomske snage jer mnoge bogate zemlje imaju i bore se sa istim tim problemom.

Ranije smo imali samo matični vrtić, sada pored njega imamo još dva područna u samom naselju, imamo igraonicu na otoku Prviću u zaleđu imamo vrtić i uz sve to moramo plaćati i vrtiće u gradu Šibeniku i u Općini Tribunj za oba zaposlena roditelja kojima naravno to odgovara i veliku listu čekanja. Primorani smo što skorije ići u izgradnju novog vrtića. Kada su u pitanju naknade za novorođene bebe one nam pokazuju da svaku godinu imamo preko 10 do 15% više tako prijavljenih.

Poštovana kolegice Branka, evo rekli ste jednu neistinu da bivša vlada SDP-a nije sufinancirala vrtiće u svom mandatu. Nije točno, jel ja u svojoj općini sam napravio vrtić uz pomoć sredstava europskih fondova. Možda ste mislili da nisu mogle one jedinice sa više od pet tisuća stanovnika.

Ja znam koliko ste vi napravili za kvalitetu življenja u vašim Vodicama i to je za svaku pohvalu, ali moramo ono što sam i prije govorio kolegi Bulju, a evo koristim priliku kada je ovdje ministrica, moramo ujednačiti kriterije. Recimo samo jedno što mi se čini izuzetno nepravedno, besplatne knjige. Grad Zagreb daje besplatne knjige i to je ono svim svojim učenicima. Ja smatram da građani RH bi svi trebali imati ista prava, pogotovo naša djeca. Pa neka ministarstvo preuzme brigu o besplatnim udžbenicima ili postavimo kriterij, socijalni kriterij da učenici koji su slabijeg imovnog stanja dobivaju besplatne knjige, ali ne da bude kriterij bogata općina ili bogati grad daje besplatno, a ona siromašna općina koja si to ne može priuštiti njezini mještani odnosno djeca ne bi trebali u školu.

Rekla sam da u naseljima, vjerojatno sam se krivo izrazila, ali u naseljima do pet tisuća stanovnika moguće je pomoću europskih sredstava graditi vrtić, ali u naseljima iznad pet tisuća što smo u Vodicama, ne samo grad nego samo naselje je preko osam tisuća stanovnika i ne može se raditi. Kada ste spomenuli grad Zagreb treba isto tako napomenuti da je tu prirez 18%, ne znam koliko je kod vas i to je sigurno veliki prihod iz kojeg može gradonačelnik predložiti svojoj skupštini i financiranje udžbenika.